Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Otvaram raspravu. Izvolite. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Nastojat ću u kratkim crtama obrazložiti stajalište Most-a vezano za ovaj zakonski prijedlog, budući da je prvo čitanje kako bi još bilo prilike da se poboljša do drugog čitanja i eventualno ove nekakve naše primjedbe da se uvaže pa da se unesu u konačni prijedlog zakona. Dakle hrvatska Vlada je na svojoj 52. sjednici prihvatila Prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uputila ga ovdje u saborsku proceduru i danas ga imamo u prvom čitanju. U odnosu na zakon iz 2013. godine namjera Ministarstva poljoprivrede kako je na kraju krajeva i objašnjeno u prijedlogu ovog zakona je smanjenje administrativnih prepreka, kako bi se olakšalo raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Dakle ciljevi su dosta ambiciozni, niz godina zapravo i od kada sam ja ovdje u Saboru o toj temi se govori, uvijek su ciljevi koje želimo postići otprilike ti, međutim u praksi postoji niz problema pa vidjet ćemo kako će i ovaj zakon zaživjeti. Unatoč dijelu rješenja koja će Most nezavisnih lista podržati, želimo jasno izraziti naše stajalište u odnosu na određene zakonske odredbe koje se trebaju promijeniti kako bi se ovim zakonom cjelovito riješili brojni problemi vezani za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u RH. S obzirom da se Zakon o poljoprivrednom zemljištu mijenja 27. put, smatramo da se pristupiti s posebnom pažnjom njegovim izmjenama kako bi se osigurali stabilni uvjeti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na duži rok, te time osigurali kontinuitet investicije u poljoprivrednoj proizvodnji. Česte izmjene stvarju nesigurnost kod poljoprivrednih proizvođača te time ograničavaju njihov razvoj. Naša ključna primjedba na navedeni prijedlog zakona odnosi se na nastavak politike zanemarivanja poduzimanja mjera, sprečavanja prodaje poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima i pravnim subjektima jer je moguće da će po isteku moratorija 2020. godine državljani i tvrtke iz EU moći kupovati poljoprivrednog zemljište u RH. Most nezavisnih lista se protivi prodaji svih prirodnih dobara pa i poljoprivrednog zemljišta strancima jer po našem mišljenju to predstavlja prodaju dijela suvereniteta. Budući da su u odnosu na zapadnoeuropske zemlje kod nas niske cijene poljoprivrednog zemljišta smatramo da je neophodno zakonom odvratiti strance da kupuju naše zemljište. Nažalost, sadašnjim prijedlogom Vlade to se neće postići, što će teško naštetiti poljoprivrednoj proizvodnji i nacionalnim interesima Hrvatske. Nadalje, brojne zemlje su unatoč istovjetnim ugovorima o pristupanju EU donijele i usvojile zakonske odredbe kojima su pooštrile uvjete za stjecanje poljoprivrednog zemljišta jer te time zaštitile od domaćih i stranih špekulanata te praktično destimulirali interes stranca da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Zbog slobodne prodaje obradive zemlje poslije ulaska u EU Mađari su u zapadnom dijelu zemlje praktički ostali bez suvereniteta pa je država morala ponovno otkupljivati zemlju, o tome je govorio i kolega Bulj danas u replici. Onda je premijer Viktor Orban predložio zakon o zabrani prodaje, EU ga je za to oštro kritizirala, on je organizirao referendum i dobio podršku čak od 87% Mađara, te je mađarskom izmjenom ustava trajno onemogućila strane državljane da postanu vlasnici njihovog poljoprivrednog zemljišta. Neke zemlje poput recimo Slovenije, Rumunjske, Danske i Baltičkih zemalja zakonom su pooštrile uvjete za stjecanje poljoprivrednog zemljišta. Slovenija je propisala barijeru pa npr. kupac mora biti rezident odnosno stanovnik Slovenije najmanje pet godina, da prednost imaju osobe koje su vlasnici susjednih parcela i mladi poljoprivrednici, da prednost imaju poljoprivredna gospodarstva i drugi. U Estoniji stranci bez ograničenja mogu kupiti samo do deset hektara zemlje. U Danskoj ne možete postati vlasnik zemlje ako nemate određeno obrazovanje i dokaz da na poljoprivrednom gospodarstvu živite 25 godina bez prekida, uz to maksimalna površina zemljišta u vlasništvu je 300 hektara. O navedenom problemu raspravljao je i Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta koji je predstavio Studiju o razmjerima nezakonitog prisvajanja obradivih površina u EU gdje je ukazano da je problem koncentracije poljoprivrednog zemljišta u rukama malog broja vlasnika te kupovine zemljišta od strane investicijskih fondova i banaka, posebice izraženom u istočnom dijelu Europe. Sporna je mogućnost promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u ne poljoprivredne svrhe koje bi se provodilo u skladu s dokumentima prostornog plana što otvara mogućnost manipulacije vrijednim poljoprivrednim zemljištem. Time se na mala vrata otvara mogućnost izgradnje golf igrališta. Mi znamo da imamo kategorizaciju P1 i P2 iznimno vrijedno i vrijedno obradivo zemljište, može se prostornim planovima ili na drugi način laboratorijskim ispitivanjem utvrditi da zemljište više ne pripada u tu kategoriju … njegove kategorije može ga se prenamijeniti, a kasnije onda pretvoriti u građevinsko ili u ovom slučaju kao što je navedeno za golf igrališta. Ne možemo prihvatiti da je obaveza plaćanja zakupnine do kraja lipnja tekuće godine uz ugrađenu odredbu da se ugovor o zakupu raskida ako zakupnik ne plati zakupninu do kraja rujna jer će to otežati poslovanje poljoprivrednim gospodarstvima koji prve prihode imaju tek od uroda pšenice. Zakonom je predviđena mogućnost dodjele poljoprivrednog zemljišta na korištenje bez javnog natječaja trgovačkim društvima kojima je osnivač RH ili jedinica lokalne i regionalne samouprave, a predviđeno je da se ti korisnici oslobode djelomično ili u cijelosti od plaćanja zakupnine. Time se otvara mogućnost daljnje političke manipulacije poljoprivrednim zemljištem koje s druge strane željno očekuju da dobiju poljoprivrednici. Posebno ovdje moramo navesti da mnogi mladi poljoprivrednici danas teško dolaze do zemlje i tu vidimo jedan od zamki i što bi zapravo jedinica lokalne samouprave ili trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ili države trebala raditi u tom području ako želimo doista da poljoprivrednici postanu konkurentni. To bi sigurno bila nelojalna konkurencija. Također su nejasni kriteriji … cijena otkupa i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta te pravne posljedice predviđenog raskida ugovora ako kupci, zakupnici odnosno koncesionari odbiju sklopiti aneks ugovora o revalorizaciji ugovorenih naknada. MOST Nezavisnih lista je jasno opredijeljen da koncesije i zakupi kojima se pogodovalo moćnicima u Hrvatskoj prođu kroz reviziju ali ne želimo da na kraju stradaju samo mali poljoprivredni proizvođači kao što je to do sada bio slučaj. I na kraju iako je u zakonskom prijedlogu navedeno da u državnom proračunu nisu potrebna dodatna sredstva za provođenje ovog zakona moram opet naglasiti da će jedinice lokalne samouprave imati sigurno dodatnih sredstava jer je u skladu sa odredbama prijelaznih i završnih odredaba, jedinice lokalne samouprave tj. općine i gradovi dužni u roku od 90 dana, 3 mjeseca donesti program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, to je jedan opsežan posao. Ono što sam danas već ukazao u replici a nije prihvatljivo da takav program ide na mišljenje u županiju i nakon toga na suglasnost u agenciju jer onda ona intencija koju je ministar najavljivao koji je rekao da će ovaj zakon zapravo vratiti, vratiti ovlast na općine i gradove onda gubi smisao jer doista županija i agencija mogu, evo recimo iz političkih razloga odbiti taj program. Ako odbiju program, onda stoji i odredba zakona koja je također upitna da će program donesti županija i nakon toga i sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta idu u ruke županije, dakle svih 75% 10% kao inače, zakonskim rješenjem pripadaju onih 65% koje je predviđeno za općinu. Postoji Državno odvjetništvo, postoje druga tijela koja mogu provjeriti zakonitost programa, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje donese općinsko vijeće, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i nema potrebe da se to onda šalje na suglasnost agenciji. I vezano uz dodjelu zemljišta, zapuštenog zemljišta na 5 godina u privatnom vlasništvu, osobno smatram da je to dobro rješenje kada bi ono u praksi bilo provedivo jer postoje ustavne odredbe o nepovredivosti vlasništva. I s druge strane ono što poljoprivrednici naglašavaju i što im smeta, a stigao je vidim i ministar, ono što im smeta je da je 5 godina zapravo mali period. Ako vi uđete u zapušteno zemljište, dok vi njega privedete svrsi, već će praktički proći dobar dio toga perioda od 5 godina i onda je to jednostavno mali period. No sve ove primjedbe će MOST Nezavisnih lista, 'ajmo reći ovako uvjetno će preći preko njih, ako nam se usvoji ključna primjedba a to je da već u ovom zakonskom prijedlogu učinimo potreban korak da se nakon isteka moratorija 2020. godine spriječi prodaja na način koji je moguće riješiti, spriječi prodaja zemlje strancima. Ako vidimo u tom smjeru dobru volju, MOST Nazavisnih lista će podržati ovaj zakonski prijedlog. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolega Žagar, evo ovdje je i ministar, sigurno će mjerodavno moći odgovoriti na ovo ključno pitanje a to je ovaj moratorij do 2020. godine i mogućnost, a 27 put se mijenja ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu, znači mogućnost prodaje zemlje gdje bi mogli izgubiti suverenitet kao što je slučaj u Mađarskoj gdje kritike EU u Mađarskoj kada je pooštrio Orban te mjere u Mađarskoj proveo referendum koji su Mađari sa 87% glasali da poljoprivredno zemljište ne može biti u vlasništvu fizičkih ni pravnih osoba, stranaca. I tako je očuvao u biti daljnju, gubitak suvereniteta Mađarske, međutim novim zakonom to nije omogućeno. Koji su razlozi, ja znam da smo mi uvijek pod utjecajem europskih direktiva kao što je jučer kolega Šuker kazao, da se je to potpisalo a je se potpisalo, doduše to se naroda nije pitalo niti se razjasnilo da to postoji u direktivama. Znači to je i najbitnije da sačuvamo suverenitet jer je činjenica da je u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište ekološki očuvano i da je spremno za ekološku proizvodnju. Ako je mogla Slovenija, Rumunjska, u ovom slučaju Mađarska, Danska, brojne Baltičke države, zašto ne bi Hrvatska pooštrila mjere kupovine našeg zemljišta strancima. Budemo li poslušnici, koji je najveći grijeh hrvatskoga i dodvorništvo hrvatskih političkih elita svih Vlada onda ćemo izgubiti i taj dio suvereniteta a to je poljoprivredno zemljište. I ja se nadam da će ministar ovdje javno kazati odgovor na vaše pitanje da će zemlja pooštriti mjere, da će se u drugom čitanju iznaći rješenje da hrvatsko poljoprivredno zemljište može biti isključivo u rukama hrvatskih fizičkih i pravnih osoba a nikako u rukama stranih vlasnika, investitora jer su nam uzeli i energetiku i brojne druge resurse hrvatske. Odgovor kolega Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, pozdravljam i ministra koji je u međuvremenu stigao. Dakle vrlo kratka replika. Istina je, mi ne možemo, mi ono što smo potpisali i prilikom pristupnih pregovora i svega ne možemo sada reći „puj-pik ne važi“, međutim ovako važnoj temi moramo pristupiti ozbiljno i vjerujem da će i ministar ako se odluči da se ovo ugradi u zakon da će imati punu podršku svih političkih opcija u RH. Neće EU šutjeti sigurno oko toga, oni će vršiti pritiske ali imati će punu podršku. I kolega Bulj i vi i ja smo vjerojatno uvjereni ako bi se referendum proveo da bi možda bilo i više nego 87% građana RH za tu odredbu. Hvala. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovani kolega Žagar, pratio sam vaše izlaganje, naveli ste puno argumenata i detaljno ste proučili prijedlog zakona i zaista naveli dobre, kvalitetne argumente koji ajmo tako reći tjeraju na razmišljanje. Mene zanima što vi mislite i dali ste uvjetnu ajmo tako reći ne podršku nego ako se obeća da neće doći do prodaje poljoprivrednog zemljišta nakon 2020. onda ćete dati podršku, odnosno ako se to izbaci ili jasno naznači da neće se prodavati.

Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću. Izvolite. Hvala. Uvaženi kolega Lovrinović, meni je potpuno jasno da ni ministar ovdje, nitko ne može obećati ali sigurno da se mogu napraviti koraci u to smjeru. I u već ovom zakonskom prijedlogu možemo ugraditi odredbe koje će ići u tom smjeru da se spriječi prodaja zemljišta strancima. Međutim, bojim se uvijek kad u praksi treba primijeniti ove odredbe da se one neće primjenjivati. Osnovni smisao, vi ste ekonomist, osnovni smisao bi bio i onog dana što smo pričali savjetodavnoj službi i sad pričamo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, dakle konkurentna poljoprivreda temeljena na održivom razvoju i ruralnom razvoju. Tu prije svega mislimo da treba čuvati povijesnu, kulturnu baštinu u prirodnu baštinu našeg sela i s druge strane da imamo takvu poljoprivredu koja će omogućiti razvoj, biti konkurentna.

Ja u ovom prijedlogu zakona se bojim zbog nekoliko stvari da do toga neće doći. Prije svega me brine ovaj dio priče oko potvrde u županiji, da županija daje pozitivno mišljenje i agencija da daje suglasnost. Jer jedino jedinice lokalne samouprave, u tom pozdravljam ministrovu namjeru da se vrati jedinicama lokalne samouprave ali neka onda općinsko vijeće bude odgovorno zašto mladi poljoprivrednik na njihovom području nije dobio zemlju. Dok onaj drugi koji ima 400 hektara u zakupu, uopće ne obrađuje tu zemlju, u zakonu je stavljeno sad, ne može se davati u pod zakup, a tko će dokazati? Znamo kako radi naša Državno odvjetništvo. Znači neka općinski čelnik bude odgovoran, zapravo općinsko vijeće što mladi poljoprivrednik nije dobio zemlju a onaj drugi koji ima zemlju, uzima poticaj, to ne radi. A u ovom djelu podrška ministru što se tiče vraćanja na jedinice lokalne samouprave. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Izvolite. Pa evo dobar dio je ovdje rečeno i u ovom izlaganju i dio odgovora ovdje se iskristalizirao upravo po pitanju ovog raspolaganja zemljištem tj. ono što je definirano pristupnim ugovorom RH da se do 2020. godine dakle neće moći, vrijedi tj. zabrana prodaje zemljišta strancima, s time da će ja vjerujem i ovo što ste i vi poticali, Vlada na vrijeme reagirati i uputiti dodatne upite, dopise i mišljenja i stavove da tako kažem, da se taj rok produlji. Ovdje je važno reći da je 2020. uključivo i plus one 3 godine do tog preispitivanja i zahtjeva do kojih se može. Ovdje sigurno treba se svakako ovom prijedlogu i osvrnuti na to, ovo što ste sad upravo vi u zadnjem repliciranju rekli, da je prednost ovaj put da jedinice lokalne samouprave mogu raspolagati, zašto npr., mnogi reći ću i u našem kraju recimo evo Trilj, nema toliko zemljišta kao Sinj, poljoprivredno, ali recimo imamo ovog zemljišta gdje probleme imaju stočari, pa ovaj put sigurno i ovaj zakon i to sam imao priliku dobiti informaciju i od predlagatelja danas i od državnog tajnika, da će recimo stočari ovaj put imati prioritet ne upirući ovako i onako nego da se sačuvaju OPG-ovi što je ključni jedan od velikih problema na terenu i na taj način direktno potičemo i razvoj i ostanak ljudi na našim krajevima.

Izvolite. Uvaženi gospodine Šimić, hvala na replici. Htio bi samo naglasiti, s obzirom da i ministar i ja dolazimo sa iste županije, mislim da je i gospodin Majdak ako se ne varam, nije, dakle, radio na našoj županiji. Virovitičko-podravska županija jedna je među prvim županijama kod kojih su gotovo ili sve općine i gradovi donijeli na vrijeme program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. To je jako bitno. I ja vjerujem da će to biti tako i u buduće, da će mnogi gradovi i općine u RH donesti na vrijeme. Ono što me smeta u ovom zakonu a ja se nadam da se i vi sa mnom slažete, da nije dobro da se onda to na mišljenje, pa onda u agenciju jer može se dogoditi i tamo piše na članku 49. stavku 2. ako se ne usvoji, ne piše zbog čega snije donesen program. Recimo može agencija odbit i onda će županija donest taj program i općina će ostat bez sredstava. To nije dobro ako se to dogodi. Ja pretpostavljam da se to u praksi teško može dogoditi, ali ako se može dogoditi, nije dobro u zakonskom rješenju. Dakle taj dio treba izbaciti da ova namjera koju isključivo treba pozdravit, da općine i gradove donese programe i da oni odgovaraju za raspolaganjem zemljištem i njihovom Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Žagar. Evo htio bi samo kratko prokomentirati ovaj stav koji ste izrekli na kraju krajeva i u ime kluba, da treba naći načina da zaštitimo vlasništvo nad hrvatskom zemljom. Dakle, posebno ako gledamo primjer onoga što se dogodilo u nama susjednoj Mađarskoj. Zbog čega? Ne samo zbog puko vlasništva koje nam inače treba u nekakvim normalnim situacijama, nego posebno zbog toga što smo sada u jednoj dosta po hrvatsko gospodarstvo, opasnoj situaciji u svjetlu afere Agrokor, koncesije i vlasništva koje pojedine tvrtke u sklopu te korporacije imaju, posebno tu mislim na istočnu Slavoniju.

Izvolite. Hvala. Uvaženi kolega Šimić, dobro ste to podsjetili na taj problem jer u pričama u medijima se moglo vidjeti da za PIK Belje su zainteresirani baš Mađari. Vidite, Mađari su lijepo zaštitili svoje poljoprivredno zemljište i ako dođu u posjed zemljištu RH, onda će to biti problem. Dakle, još jedanput da naglasimo, ministarstvo će i u prijedlogu ovog zakona, nadamo se pokazati volju da krenemo u tom smjeru. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Sljedeću za repliku se javio poštovani kolega Alen Prelec. Izvolite. minHvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Žagar je govorio o čl.14. koji kaže poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, može se dati u zakup nekome drugome koji to traži. Ja se apsolutno slažem s njim, da je rok od 5 godina premali. Treba dati jedan veći rok, jedan duži rok, jer kad vi stavite to zemljište u funkciju, 5 godina je apsolutno premalo. A onda je malo i zastala i rekao je vlasništvo je nepovredivo. Tu se s njim ne slažem. Jasno da je nepovredivo, ali vlasništvo i obvezuje, obvezuje vlasnika da drži to poljoprivredno zemljište uredno čisto. I tu bi trebalo ministre napraviti onaj iskorak, staviti na 10 godina i još ima jedna stvar kojom se ne slažem, kaže ovako u nastavku, uz naknadu. E sad mi govorimo o tome da onaj koji ne održava svoje poljoprivredno zemljište, još će dobiti i naknadu od onoga koji će to dovesti svrsi.

Izvolite. Uvaženi kolega Prelec, slažem se s vama, ali znate gdje se razilazimo? Ne živimo u istom kraju, ne znam kakva je situacija kod vas, ali gledajte u Slavoniji imate puno kuća, puno napuštenih kuća u kojima nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i zapravo ne znamo tko je vlasnik te kuće. Nije provedena ostavinska rasprava. Vi dođete u situaciju da ljudi prijave da će stara kuća se rušiti, da će pasti na susjede. Vi ne smijete ući s bagerom u privatno vlasništvo i to sanirati.

Tu će biti problema i onda naravno ovaj dio od 5 godina, onda je zapravo mali, ako se netko uopće upusti u tu avanturu da to ide krčiti, jer obično se može netko i pojaviti. Znate, ne vrijedi ništa, ali kad osjeti da bi neki novac mogao biti, onda vrijedi puno, u tom smislu sam htio to upozoriti. Izvolite. Poštovani kolega Žagar, postaviti ću jedno pitanje, ne znam hoćete li mi moći vi odgovoriti ili kasnije možda ovaj ministar, mi smo imali po ovom starom zakonu natječaj i ono što je bio problem i što se dogodilo kao problem, znači provodila je to agencija i nije bilo ograničenja, znači koliko cjelina može dobiti pojedina osoba ili prijavitelj i nama se dogodilo u gradu Metkoviću, da su pojedini ljudi dobili puno tih cjelina. A s obzirom na bogatstvo Neretvanske zemlje, sasvim je dovoljno možda jednom čovjeku odnosno, prijavitelju da dobije 2 hektara. I tu su izbili silni problemi, čak se i nas u gradu Metkoviću iako je tada bio SDP na vlasti, niti je Most bio uopće na nacionalnom nivou, optuživalo zato što su dobili neki ljudi prevelike cjeline. Imam nekakvu informaciju, da je to još ministar Romić ograničeno, ne znam koliko je to točno i znate li vi to, ali evo, volio bi da mi ministar to odgovori, jer sigurno će biti takvih situacija, gdje će optuživati lokalna razina. Znači kad se optuživalo nas koji nismo uopće provodili natječaj niti imali ikakve veze s tim, zato što su određeni ljudi dobili previše, onda mogu zamisliti što će se događati pojedinim lokalnim čelnicima. Zanima me hoće li se i ima li se to u planu uvažiti, znači, karakteristike pojedinih područja, bogatstvo zemlje na određenom području, kako bi se ograničilo to da što više naših ljudi može dobiti zemljište, od kojeg može prehranjivati svoju obitelj i od čega može živjeti. A ne da nam se događa s čim ni mi nismo bili zadovoljni, da pojedini ljudi dobiju previše. Ne zato što su oni krvi, nego što su bili takvi kriteriji i ljudi su se javljali, na što više cjelina, ono ako ne prođemo ovdje, proći ću ovdje, onda su prošli na cijelom jednom nizu cjelina. I onda se dogodilo da netko dobije previše, a neki ljudi ostanu ono bez ičega. Evo imam informacije, da je nešto ministar Romić radio po tom pitanju, ali evo nisam tolik upoznat, možda vi više znate ili netko iz ministarstva, ako ne budete imali odgovor. Zahvaljujem kolegi Grmoji. Vrijeme ćemo oduzeti kolegi Bulj kao kompenzaciju. Izvolite gospodin Žagar, odgovor. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja, vjerujem da će ministar kvalitetnije odgovoriti. Ono što je meni sad u ovom trenutku poznato, da u zakonskom ovom prijedlogu postoji ta odredba da jedinica lokalne samouprave mogu ograničiti količinu zemljišta koja se daju u zakup. Bilo bi jako dobro, da smo prije ovog zakona raspravljali o Zakonu o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. On je već u javnoj raspravi, čini mi se. Je li netko tko ima u zakupu 700 hektara milijune kuna poticaja, je li to obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili je to već nekakav poslovni subjekt? Kad to definiramo onda mogu jedinice lokalne samouprave odlučiti se za to i u tome podržavam ministra.

Jer kažem, opet će onda, isključivo, općinski načelnik, općinsko vijeće, oni će biti odgovorni, zašto mladi poljoprivrednik koji treba samo 2 hektara kako vi kažete, ne možete dobiti, a ona ima 700 hektara, još to ne obrađuje, uzima poticaje, vozi se Mercedesima i smije se ovome u lice i kaže to je sve moje. A nije to njegova zemlja, to je država zemlja, samo on ima u zakupu. Da ne bi bilo takvih slučajeva, znači bitno je donesti ovakve zakonske prijedloge i uz one odredbu, da još jedanput naglasim o zaštiti, da stranci ne pokupuju, nema uopće problema da ne podržim ovaj zakonski prijedlog. Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakon je sigurno jedan od najvažnijih zakona iz područja poljoprivrede kojeg ćemo donijeti u ovom Saboru i kojega će klub HDZ-a podržati. Od osnutka RH poljoprivredno zemljište iz društvenog je prešlo u državno vlasništvo te se njime raspolagalo na razne načine sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Isprva zakon nije imao odredbe o raspolaganju, kasnije su se oblici raspolaganja kao što su koncesije, zakup, služnost, prodaja, darovanje ili zamjena uglavnom bazirale na planu raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH. Sam način raspolaganja provodile su jedinice lokalne samouprave kasnije ministarstvo i kasnije Agencije za poljoprivredno zemljište. 2015. ukidaju se programi raspolaganja i propisuju drugi načini raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Kako se kroz 2016. i 2017. temeljem postojećeg zakona raspisalo vrlo malo javnih poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta te je prisutno veliko nezadovoljstvo ovog zakona na terenu kao i neučinkovitost agencije zbog ograničenosti kapaciteta prišlo se izradi ovog zakona. Ovaj prijedlog s obzirom da se radi o vrlo osjetljivom području, trebao bi imati čim širi konsenzus svih zainteresiranih strana pogotovo poljoprivrednika i stočara kako bi ih u tržišnu utakmicu stavili u što ravnopravniji položaj. Stoga pozdravljamo prijedlog da se poslovi raspolaganja zemljištem jedinicama lokalne samouprave time će se ubrzati postupak raspolaganja kao i bolja kontrola provođenja navedenih programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, ali i potpuna kontrola naplate zakupa.

Povlačim ponovno strogu kontrolu gospodarskog programa. Naime, u postojećem zakonu stoji odredba da evidenciju o uplati vodi agencija, a do preuzimanja od strane agencije evidenciju vode jedinice lokalne samouprave. Želim vrlo jasno reći da u pet godina koliko je na snazi aktualni zakon agencija tu evidenciju o uplati nikad nije preuzela. Ovaj zakon daje mogućnost agenciji da privatno zapušteno poljoprivredno zemljište može dati u zakup na rok od pet godina ako su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta, a zemljište se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Izdvajanje iz šumsko-gospodarske osnove zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji i mogućnost davanja takvog zemljišta sukladno programu raspolaganja o zakupu ili prodaju. Predlažemo da se dio takvog poljoprivrednog zemljišta koje je zaraslo raslinjem i čije bi krčenje koštalo više nego vrijedi također stavi u funkciju ako ima zainteresiranih za zakup u svrhu slobodnog držanja svinje ili goveda u svrhu držanja goveda, krava, tele bez obveze da u dvije godine iskrče ili privedu ratarskoj svrsi. Naravno da bi cijena zakupa za ovakvo zemljište treba biti manja. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu država raspolaže se na temelju plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje donosi jedinica lokalne samouprave. Program raspolaganja sadrži ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, podatke o dosadašnjem raspolaganju, površine određene za povrat i zamjenu, površine određene za prodaju, površine određene za zakup, površine određene za zakup za ribnjake. Raspolaganjem poljoprivrednim zemljište u vlasništvu RH putem javnog natječaja provode jedinice lokalne samouprave. Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države putem javnog natječaja provode jedinice lokalne samouprave na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Treba omogućiti zbog efikasnosti i brzine postupka dodjele zemljišta u vlasništvo RH da se kao što je omogućeno kod izrade programa raspolaganja ukoliko male općine zbog manjka administrativnih ili drugih kapaciteta to ne mogu same da se uključi županija, tako bi i kod samog provođenja natječaja zbog istih razloga trebalo omogućiti ovakvim malim općinama suport županijskih upravnih tijela, dakle ne predstavničkih nego upravnih zbog skraćivanja procedure. Da ne bi bilo zabune u vezi ovoga što je kolega Žagar prihod od naplate bi se dijelio normalno po ključu 65 općina, 25 država, 10 županija samo bi županija imala pravo naplatiti manipulativne troškove. Ukoliko županija daje mišljenje predlažemo da se rok skrati sa 30 na 15 dana. Također zbog podkapacitiranost Državnog odvjetništva njihovo je mišljenje do sada znatno usporavalo postupak javnih natječaja, ali s obzirom da se sada radi o županijskim državnim odvjetništvima znači 21 uz rok od 30 dana trebao bi stajati izričaj ukoliko ne da mišljenje smatra se da nema primjedbi, da se ovakvi procesi ne razvlače godinama kao što je to bilo prije. Kod utvrđivanja kriterija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prednost se daje vlasnicima ili posjednicima stoke koji ne ispunjavanju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina, a dosadašnjim posjednicima, mladim domicilnim kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. Zemlja je izuzetno važan resurs kojega imamo, kojega moramo čuvati i s kojim gradimo poljoprivrednu proizvodnju. Sa stočarstvom je drugačije, njega smo imali i uništili smo ga zbog raznoraznih politika pa i zemljišnih. Ili ćemo ga očuvati ili ćemo ga do kraja uništiti, onda nam ne treba niti poljoprivreda jer bi stočarstvo ipak trebalo promatrati kao dodanu vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Ona je multiplikator puta pet, od njega živi i poljoprivrednik i klaoničar i mesna industrija i mljekarska industrija i prijevoz i trgovina, dakle stočarstvo daje dodanu vrijednost. Stoga bi stočari trebali imati apsolutni prioritet ne samo u svojoj općini već i na području županije ili u krugu od 30-50km od sjedišta ili proizvodnog objekta. Zašto?

Pa zašto na 2km u susjednoj općini ili županiji susjednoj s kojom graniči općina iz ove županije susjed ne bi mogao dobiti zemlju? Zar se on zbog toga što u njegovoj općini nema zemlja mora prestati baviti stočarstvom ili preseliti u Irsku? Napominjem iz podataka Agencije za poljoprivredno zemljište da čak 17 općina pri čemu je najviše u Hrvatskom zagorju u RH nema državnu zemlju uopće. Čak 66 općina u RH ima ispod 10 hektara, 2, 3 hektara zemlje. Ne samo da je manjak zemlje uništio stočare nego će se ubrzo pojaviti problem zbrinjavanja gnojnice sukladno Nitratnoj direktivi jer stočari uglavnom nisu dobili mogućnost za subvencioniraju struju. A da subvencioniranu struju proizvode iz bioplinskih postrojenja a nemaju ni dovoljno zemlje. Te su subvencionirane kvote dobili neki drugi. Mislim na vjetroelektrane. Kod ovog kriterija treba jasno razlučiti prioritete vlasnika i posjednika stoke pogotovo kod kooperacije svinje ili peradi da se oni ne dupliraju. Ovim zakonom otvara se mogućnost i prodaje poljoprivrednog zemljišta što je dobro. Čestice do 10 hektara a najviše do 51 kupcu s time da JLS može 25% zemljišta u vlasništvu RH u svom programu namjeniti za prodaju. Bilo bi dobro u određenim momentima omogućiti i nešto veće parcele od 10 hektara, unutar tih dozvoljenih 50, sada dok još nisu u mogućnosti kupovati stranci u vrijeme moratorija. Predlažemo i darovanje ili služnost zemlje cca. 10 hektara mladim obiteljima uz uvjet da ju obrađuju, na njoj oni mogu osnivati OPG, pokretati poljoprivrednu proizvodnju i nakon 10 godina ta zemlja bi bila njihovo vlasništvo, to je naša zemlja i to su naša djeca, oni bi bili čuvari prostora. Što će nam pustopoljine na Baniji ili u Slavoniji ako nemamo ljude? Kažu problem je DORH, ne znam zašto bi imao DORH nešto protiv toga ako ćemo time zadržati mlade ljude na ruralnim područjima ili još bolje u zemlji? Gospodine ministre molim da o tome povedete računa i ovu mogućnost eventualno stavite u drugo čitanje kao mogućnost, po sličnom principu kao što je to bilo za branitelje '90.-tih.

Sredstva su namjenska, namijenjena su isključivo za programe u poljoprivredi, za podmirenje troškova postupka koji se vodi u svrhu sređivanja imovinsko pravnih odnosa i zemljišnih knjiga za podmirenje dijela stvarnih troškova u svezi sa provedbom zakona, program uređenja zemljišta u postupku komasacije ili hidromelioracije, koriste se na temelju programa korištenja sredstava jedinica lokalne samouprave. Sredstva od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH prihod su 70% državnog proračuna i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave, koriste se na temelju programa korištenja sredstava. S obzirom da je ovo vrlo osjetljiva materija a državno zemljište izuzetno važan resurs za kojeg je zainteresirana s razlogom najšira javnost ovim zakonom napravljen je snažan iskorak na bolje ali će sigurno između 2 čitanja on doživjeti još puno poboljšanja. On definitivno ne bi smio biti predmet preglasanja lijeve i desne strane sabornice pogotovo ne stočara i ratara nego bi upravo svi trebali što konstruktivnije doprinijeti izradi što boljeg konačnog zakona koji sigurno neće biti idealan ali bi morao biti najšire moguće prihvatljiv svim zainteresiranim stranama. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio cijenjeni kolega Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče, ministre. Kolega Križaniću, iz ovoga što ste iznijeli razvidno je da ovo Ministarstvo na čelu sa našim ministrom Tolušićem detektiralo mnogo problema koje neki prijašnji ministri nisu detektirali, koji su se jako dobro snašli u svojim ulogama i jako su uspješni. Ima tu jako puno novotarija a posebno me se dojmila ova o poklanjanju 10 hektara mladim parovima, mladim OPG-ima i onima koji će na tih 10 mogućih hektara registrirati svoje OPG-e i uključiti se u jedan održivi ruralni razvoj jer takva područja se nalaze u ruralnim područjima. Posebno me veseli što će prednost pri dobivanju takvih zemljišta posebice i zapuštenih imati prvenstvo stočari koji do sada, do sada, naglašavam mali stočari nisu bili u prilici takmičiti se sa velikim stočarima, sa velikih društvima koja su po prijašnjim natječajima fiktivno prebacivali uvjetna grla sa farme na farmu i na taj način dobivali nepravedne bodove gdje su bili ispred malih stočara koji nisu mogli se natjecati sa njima i o njihovim da ne kažem … [[Govornik se ne razumije.]] , u njihovom području dobivali su ogromne table poljoprivrednog zemljišta. Tu me raduje i ovo što ste rekli, isto tako o financiranju mladih i malih poljoprivrednika što ni prije nije bio slučaj, posebice jer nisu zadovoljavali Nitratne direktive a a dočim su se vjetroelektrane u velikom djelu financirale i podupirale iz tko zna njima znanih razloga. Vidim da je posebni osvrt tu na male poljoprivrednike koji su temelj opstojnosti područja iz kojih dolaze a to su naša ruralna područja. Kad gledamo u svom kraju od Tovarnika do Vinkovcima u mnogim mjestima ostali su samo lokalne gazde da ne kažem moćnici, u neka vremena su ih zvali kulaci, to su sada uspješni poljoprivrednici, ali sa okrupnjivanjem tih zemljišta i stvaranjem njih, uništeni su svi dugi mali koji su morali tražiti sebi prostora van Hrvatske i na zapad. Izvolite. Gospodine Culej, na raspravi koje je bila provedena prekjučer vezano uz ovaj zakon, bilo je rečeno da možda nije dobro što je dozvoljeno ovako široki konsenzus a prije nego se donese zakon, po tome ispada da je predlagača trebao biti rigidniji. Naravno da je dobro da se u prvom čitanju čuju mišljenja svih, da je zakon kad ga jedanput donese, bude čim bolji, čim kvalitetniji, tako sam i ja ovaj svoj prijedlog dao vezano uz darovanje odnosno služnost zemlje mladim ljudima koje bi kasnije nakon 10 godina to mogli dobiti u pravo vlasništva. Što se tiče stočara, stočarska proizvodnja nam svake godine pada, oni ili će opstati ili će propasti. Moramo tu vrlo jasno reći da stočar radi sa zemljom i stokom 365 dana, 24 sata.

Zahvaljujem kolegi Križaniću na odgovoru. Kolega Križaniću, sve sam razumio što ste iznijeli, međutim htio bi reći da je Hrvatska jedino bila moćna u poljoprivredi i bila je ravna europskim poljoprivrednim, po prilici ravno i mogla se nositi al pari sa njima. Međutim, šta smo napravili? Napravili smo od poljoprivrede, usitnili smo to što smo dali nepravilno zemlju određenim ljudima, ja bi to rekao, to su poljoprivrednici koji su nastali poslije rata a nisu se bavili poljoprivredom. I naravno, desilo se to što se desilo, uništili su ostale male koju su sada zatvorili farme i otišli.

PIK Vinkovci i PIK Vukovar, PIK Vukovar 6 529 i Vinkovci 4 469, to je znači kompletna poljoprivreda, velika je pod upitnik ako bi se desilo, ne daj bože da Agrokor ode u stečaj. Pitam se, neki dan u Osijeku sam bio, pa mi ljudi pričaju da je Belje imalo dobit, to će ministar vjerojatno znati od 110 milijuna kuna. Pazite, jedna firma koju ja poznajem i sve ove druge PIK-ove koji su bili elitni PIK-ovi, koji su mogli nahraniti čitavu Slavoniju, odjednom su došli pod upitnik, da li uopće može hraniti, da li će neki kredit, a krediti su svakako uzeti od ruskih banaka i ostalih, da li je strategija uništavanja kompletne Slavonije? Ja se ministru Tolušiću zahvaljujem, on je krenuo nekakvim dobrim putem, ne znam da li će završiti, ali nadam se da hoće, da će imat dobro, bar se mora truditi, kod drugih nisam to ni primijetio, moram priznat, iskreno govorim. Ja se iskreno bojim za stečaj ove tri firme. Zahvaljujem kolegi Mišiću. Izvolite. Hvala na tom pitanju. Kad smo donosili Lex Agrokor, upravo jedan od razloga zbog čega sam ja digao ruku za Lex Agrokor je bio i ovo. Da se ne dogodi tiha okupacija Slavonije ili hoćete istočnog dijela Hrvatske preko noći jer se to moglo dogoditi.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Križanić, gospodine ministre, državni tajnici, ja vas sve skupa pozdravljam i slažem sa vašom konstatacijom da je ovo jedan od temeljnih zakona, jedan od najvažnijih zakona kad je riječ o poljoprivredi i razvoju poljoprivrede u RH jer nema proizvodnje bez zemljišta. Ali sam se javio za repliku da ukažem još jednom na dva problema koji ste vi istaknuli u svom izlaganju i koji nisu riješeni. Nemoguće i jednostavno opasno da danas u ovim uvjetima mi nemamo kao što ste vi rekli, ustroj i evidenciju tko je to platio zakup i koncesiju, a tko nije. Kako je to moguće danas da ministarstvo i agenciju uz svu tehniku i alate koji imaju da nemaju tu evidenciju i naravno, pozdravljam jer to je i HSS-ova bila ideja da se raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljište prepusti jedinicama lokalne samouprave jer one najbolje znaju na svom terenu tko se bavi poljoprivredom, tko je ozbiljan proizvođač a tko nije i ovaj je dobar put da se vrati odlučivanje o prodaji i zakupu jedinicama lokalne samouprave. Međutim, kako će oni sad preuzeti nazad te poslove ukoliko nemaju kvalitetnu evidenciju, tko je platio zakup, tko nije. A isto tako ste spomenuli problem, gospodarski program, jer su se na natječaju pojedine tvrtke i gospodarstva javljali sa kvalitetnim gospodarskim programima. Dobili su bodove na temelju toga što su napisali da će se baviti stočarstvom i imali su nešto stoke u svojoj proizvodnji, a onda zbog krize u stočarstvu su tu stoku prodali i napustili tu proizvodnju, a ostali su zemljoposjednici i postavlja se jasno pitanje, da li se onda naša mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva konkurenta, jer su oni uredno plaćali, usudim se reći većina malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji su prioritetno se bavili poljoprivrednim proizvođačima, plaćali svoje obveze.

Kolega Vlaović, hvala kaj ste o tome govorili. O tome govorimo skoro na svakom odboru u zadnje 2 godine. Naplata, naplata i naplata. Nije problem samo u tom što su ti ljudi, što nisu platili zakup, nego je problem u tome što su oni ubirali poticaje, što su devastirali zemlju, da ne kažem raubali. Pitala me kolegica šta to znači, vi znate Slavonci šta znači raubati, bez uma i razuma. Tko je trebao, trebala je preuzeti agencija od jedinica lokalne samouprave. Slijedom onog zakona, nikada nije preuzeto, nikad nije preuzeta ta evidencija, to će se morati sad napokon riješiti, da znamo tko plaća tko ne plaća. Onaj tko ne plaća, to mu treba naplatiti zaostatke, na bilo koji način, a što se tiče gospodarskog programa, tu je situacija jednostavna. Tko se ne drži gospodarskog programa, raskinuti ugovor. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Križaniću. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Križanić, otvorili ste jednu jako važnu temu, ali prije toga, jutros kad smo imali raspravu o savjetodavnoj službi, ako čitate njihovo izvješće, onda oni u pravilu kažu, da se susreću na terenu sa stranim odbijanjem. to zbog prošlih vremena je ostalo takav odnos je ostao prema tome. Jer u razgovoru sa poljoprivrednicima koji su jako dugo u tom poslu, 30-tak, 40 godina. Oni kažu kad govorite o ovome, o stočarstvu. Ne mora značiti da dobar stočar mora biti dobar ratar. To nikako ne mora značiti. Znači nije samo isključivo rješenje, da svi stočari, evo mljekari da imaju dovoljnu količinu zemlje, da bi oni mogli hraniti svoje krave. Ono što je njima bitno, da ta hrana bude takvog troška, takvog ulaznog troška, da oni mogu biti konkurenti. I možda ministarstvo i u tom smjeru treba razmišljati. Ne samo u smislu da dobiju zemlju, nego da i potiču one ratare, koji će se s njima udružiti, koji će njima dostavljati hranu.

Izvolite. Zahvaljujem kolega Žagar. Ma nije tu samo problem cijena. Tu je problem prvo nitratna direktivna o kojoj sam vam sad govorio. Druga stvar, silaža i neka hrana koju vi ne možete voziti iz Slavonije u Hrvatsko zagorje ili iz Zagorja u Dalmaciju. Silaž ne može voziti nitko. Netko tko ima 200 prava a nema zemlje, a nema silažu a nema niti sjena, na koji način će on to kupovati. To mislim da je to neizvedivo. Da, ulazni troškovi u proizvodnji. Zbog tih ulaznih troškova, najvećim dijelom su to … [[Govornik se ne razumije.]] stočari. Da su stočari imali zemlju, dio, bar 50% troškova u ovim oscilacijama, neki put je to dobro, neki put je manje dobro za njih, ovisno o cijeni kretanja njihovih glavnih proizvoda žitarica. Prema tome, o sijenu, o silažu ne možemo razgovarati o dovoženju. Vi možete na kotačima dovesti žito, pšenicu, kukuruz ili neke druge žitarice, ali ovo dvoje sigurno ne. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolega Križanić, govorili smo o skraćivanju procedure i svi se zalažemo da bude što manje procedure, a sada opet ubacujemo na kontrolu da ide, vi ste rekli da bi smanjili sa 30 na 15 dana, da daje svoje mišljenje županija, ali zbog čega je potrebno uopće da sudjeluju u tome županija? Ukoliko jedinice lokalne samouprave donose program, ide na usvajanje program, zatim donose i odabir, ide agenciji, mi opet ubacujemo županiju, koja nepotrebna u tom smislu i uvijek izigravamo, da idemo na još neke, moramo još neke dokumente. Mislim da je to u ovom momentu nepotrebno, a još, mislim da i politički se može dogoditi određeni problem. Znamo da pojedine općine jedna struktura, u županiji druga struktura i mogli bi se zaplesti bezveze. Mislim da nije potrebno da uopće županije sudjeluje u tom. To je regularno time. I kontrola programa je, jasno da smo stočarstvo, na žalost je na ovoj grani kojoj je. Ali, moramo paziti poštivam ovo da se javljaju stočari i u druge općine, to je u redu. Ali tko će kontrolirati gospodarski program? Sve je dobro napisano ovdje, ali iz iskustva, znam da nije u praksi baš takva kontrola i nadam se pojedini stočari prošvercaju, rade zemlju, a bojim se da ne bi uništili ratare koji, za sad imaju ratari imaju strojeve, kupili na kredit. Moramo biti oprezni šta se tiče toga, svaka čast ja podržavam da treba stočarima zemlja, ali mora biti jaka kontrola. Zahvaljujem kolegi Madjeru. Izvolite. Kolega Madjer, ja nemam problema s tim da li to baš mora biti županija, … [[Govornik se ne razumije.]] O tome smo raspravljali na odboru ili su prijedlozi da ne treba pa su bili prijedlozi da ima nekoliko stotina vjerojatno malih općina koje nemaju niti komunalnog redara, a kamoli službu koja može provesti najprije izradu plana, a kasnije provedbu natječaja. Pa smo rekli neka to ide na županiju da se ubrza proces u tom slučaju sigurno ne treba županija, kada županija u ime njih to napravi. O ovome vjerojatno će se predstavnik predlagatelja izjasniti zašto je on predvidio, ja pretpostavljam zbog toga jer se vjerojatno misli napraviti još jedan stupanj kontrole nad jedinicama lokalne samouprave odnosno izvršnih tijelima, čelnicima da se tu ne događaju nekakve kombinacije koje znamo svi da su vrlo lako moguće. Kontrole programa, danas smo govorili o savjetodavnoj službi, imamo inspekcijske službe, imamo sve moguće danas ARCOD-e kombinacije pa to je puno lakše danas iskontrolirati da li netko sije, obrađuje zemljište na način kao što je naveo u programu ili ne. ako se to moglo kontrolirati prije 20 godina, a sada ne može, ja onda ne znam kada će se moći. Zahvaljujem kolegi Križaniću na odgovoru. I posljednja replika po ovoj raspravi poštovani kolega Alen Prelec. Izvolite. Ja ću malo skrenuti pozornost na ošasnu imovinu. U zadnje vrijeme izuzetno puno imamo problema vezano uz ošasnu imovinu. Naime, ljudi se odriču, nasljednici se odriču imovine jer znaju da su dugovi puno veći od onoga što nasljeđuju. Po zakonu ta ošasna imovina postaje vlasništvo jedinica lokalne samouprave dobivamo kuće, automobile, dobivamo i zemljište. E sada vas ja pitam, što ćemo sa brojnim zemljištem, a u zadnje vrijeme je toga sve više i više. Evo kolega mi je baš govorio u Zagorju da jednostavno svaki mjesec ima neku ošasnu imovinu koju dobije, što će jedinica lokalne samouprave sa tom brojnom ošasnom imovinom, sa zemljištem koje dobiva, koje uglavnom nema nikakvu cijenu, nema dobru cijenu da bi se moglo prodati ili možemo reći da ustvari uopće nema potražnje za tom zemljom. To je jedan veliki problem, ne znam kako riješiti, a sada smo između dva čitanja ovog zakona. Iskreno rečeno nemam baš nekakav dobar prijedlog, ali mislim da bi trebali svi zajedno razmisliti kako možda pomoći jedinicama lokalne samouprave kako mi sa tom ošasnom imovinom ne bi se zatrpavali jer ako dobijemo zemljište od pola hektara svaki mjesec to će biti u godinu dana ne znam koliko zemljišta. Tko će to uzdržavati, a prodati se gotovo i ne može, da ne govorimo o troškovima javnog bilježnika o troškovima procjene jel nijedno zemljište, nijednu imovinu ne možete što ste naslijedili prodati bez procjene, to su izuzetno veliki troškovi, tu su problemi.

Gospodine Prelec, ja nisam baš o tome govorio, ali sigurno da o tome treba povesti računa jel i sam sam bio dugogodišnji načelnik i znam da je to ogromni problem. kada je pola hektara u pitanju još je dobro, ali dobijete vi u Zagorju su vrlo male parcele pa dobijete desetak parcelica po 300 kvadrata ili 500 ili 1000. To je sigurno onda problem zbog svih tih procjena svaku tu parcelu treba dati procijeniti onda su problemi, onda idete na javne natječaje, onda to niko neće kupiti pa to ponavljate svake godine jedanput da ste vi svoj dio obaveza ispunili. Sigurno da je to problem, evo tu je ministar, državni tajnik to je sigurno više pitanje za njih nego za mene.

Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Štovani gospodine ministre, ostali predlagatelji, kolegice i kolege. Klub HNS će podržati u prvom čitanju ovaj zakon, ali imamo nekoliko primjedbi koje bi volio svakako da se razmotre. Prije svega općenito apsolutno pohvaljujemo i sami cilj izrade donošenja ovoga prijedloga. Prije svega samo ću navesti neke od razloga koje ono … i koje bi trebalo donijeti, a to je da bi se olakšalo raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem, omogućilo ostanak ljudi pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima okrupnjivanjem zemljišta. Također ono što je novitet ovim zakonom što bi sigurno volio podcrtati je mogućnost agencije da otkupi privatno poljoprivredno zemljište koje ponudi vlasniku po tržišnoj cijeni, koju ponudi vlasnik, ali i da da u zakup ako su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta, a zemljište se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. To je sigurno na tragu onih svih rasprava, govorima u kojima govorimo o hektarima koja stoje zapušteni i ne znamo što s njima. Također i mogućnost zamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu pod određenim uvjetima isto jedan novitet koji sigurno treba poboljšati i unaprijediti i također uvjeti i postupak za osnivanje prava građenja na samom poljoprivrednom zemljištu i prava služnosti, sve sa onim glavnim i osnovnim ciljem da iskoristimo ono što imamo mislim najbogatije na svijetu što se tiče same zemlje. Ono što bi volio priupitati, a odnosi se vezano na zakup i na članak 31. kada kaže da je stavak 14. da je županija dužna dati mišljenje, isto tako i agencija je dužna dati suglasnost što provedbeno, tu sada nije navedeno, a ja vjerujem da će to svakako biti, koji su daljnji, možda da u obrazloženju samo nas obavijestite, što kada je to mišljenje ili suglasnost negativna, koji su daljnji neki pravni postupci, što se događa.

Da se ne bi dogodilo, a znamo da imamo tako kroz povijest različite strukture vlasti na različitim jedinicama i razinama pa da ne bi tu bilo možda nekih opstrukcija koje su povezani sa pritiscima kolega sa nižih razina. Ono također što se tiče zakupa što bi skrenuo pozornost, a to smo i u raspravi čuli vezano za pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup članak 36 u kojemu smo dali prvenstvo vlasnicima stoke, odnosno stočarima u odnosu na dosadašnje zakupce, odnosno ratare. Smatramo da svakako treba, ja dolazim i Osječko-baranjske županije koja je po svemu jedan od najvećih proizvođača pa tako i po broju grla stoke. I sigurno znam i svjestan sam problema koje smo imali i od mljekarstva i nadalje i što znači za cijenu mesa uzgojiti jednu svinju i ono postići konkretnu cijenu koja je daleko manja od one što nalazimo u našim trgovinama i uvozu ali to je druga priča. Ali sigurno da njima treba pomoći. Ali bojim se ne možda na uštrb onih ratara, posjednika koji imaju nasade, koji su uložili i koji sigurno možda je to ovdje i spomenuto negdje, u raspravi, možda znaju i kvalitetnije proizvoditi taj isti repromaterijal ako hoćete za daljnju proizvodnju svinja.

Također, vidimo da, odnosno vidim da je u drugom, znači isti članak 36. u drugom stavku da su neke od redoslijeda prava prvenstva, kada su sve ostale stavke ispunjene pa se tu navodi ekonomska vrijednost poljoprivrednog gospodarstva od 8-100 tisuća eura. I kao druga, po meni bi trebala možda biti čak i prva, pravne ili fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom: povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo. Upravo to povrtlarstvo koje ovdje navedeno prvim smatram da bi možda trebalo uvrstiti u onu prvu kategoriju prioriteta jer mi moramo okrenuti se proizvodnji ratarskoj proizvodnji, onoj koja donosi visoku ili višu dodanu vrijednost. Mi ne možemo više, ne može ni jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo preživjeti proizvodeći samo pšenicu. Pšenica je mjesec, dva mjeseca u vrh glave rada godišnje i naravno da za dva mjeseca rada ne možete živjeti 12 mjeseci, to je jasno. Dakle mora se diversificirati. Mi nemamo toliko ogromne velike površine pa da bi nam se isplatilo i da smo konkurentni, to i sami znamo i zato i cilj ovog je zakona još okupljivanje ali moramo se okrenuti tim pojedinačnim povrtnim kulturama, odnosno povrtlarstvu jer sigurno tamo kroz edukaciju, kroz sve razne mjere može se napraviti dodana, viša dodana vrijednost. Kada govorimo također o zakupu ajmo reći ribnjaka, odnosno zakup dosadašnji ribnjaka, tu isto imamo jednu, ajmo reći prijedlog jedan da je stavljeno u kriterij da nije svejedno, znači bitno je da je osoba uredno ispunjavala svoj ugovor, međutim nije navedeno da je ta osoba investirala, kao prvi onaj kriterij pod A) i da zapravo ima, da se bavi baš ribarstvom i akvakulturom. … [[Govornik se ne razumije.]] smatram da to treba biti jedan od prvih kriterija. Također ono što možda zaključno i je neka još od ozbiljnijih stvari je članak 64. koji govori o pravu prvenstva za prodaju. Ja se pitam što je sa onima kojima nisu ugovori istekli, koji imaju aktivan ugovor, koji su 2002., 2003., 2004. su išli ugovori na 10 godina pa su onda produžavani na 5 godina, on temeljem ovog slova nema pravo, znači može načelnik odlučiti prodati njegovu zemlju po isteku. Što je s time? Pogotovo recimo ako je riječ da mu je to, da ima 41 godinu i da ima samo tih 10 hektara, onda netko drugi kaže sa tim uvjetom da je mlađi od 41 i ima pravo prvenstva naspram njega. To prije svega govorim jer je bitno i kod financiranja i mjere 4 i općenito kada govorimo o dodanim vrijednostima i kolateralu, ako se govori o zemljištu na kojem su podignuti nasadi, a to je jako bitno naravno zbog vrijednosti i dobivanja kredita, to pogotovo u tom kontekstu dolazi do izražaja.

Zahvaljujem kolegi Stjepanu Čuraju na ovoj raspravi.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa evo možemo to konstatirati, ja mislim da ćete se svi složiti da stanje u poljoprivredi nije dobro, odnosno izuzetno je loše. Razlog jedan od toga je i loše raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. I svaki novi zakon koji će biti ovdje upućen i koji će se donijeti mislim da bi trebao riješiti da se ide korak naprijed. Ja se nadam da i ovaj zakon će biti korak naprijed. Ono što ja sa svoje strane mogu reći a imam iskustvo kao čelnik jedinice lokalne samouprave a i živim u jednom ruralnom području, da vidim dosta problema u poljoprivredi a jasno to je vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Prvo ono što evo kod nas je evidentno, zapuštenost poljoprivrednih zemljišta. Kada se vozimo vani u inozemstvo a ne moramo daleko, možemo samo do Slovenije ili Mađarske, onda vidimo da gotovo zapuštenih poljoprivrednih površina i nema. A ovdje kod nas, u nekim jedinicama lokalne samouprave, siguran sam da je to i 50% poljoprivrednih površina. Zašto? Ja pokušavam razgovarati sa ljudima zašto ne obrađuju svoju zemlju a onda ima različitih razloga zašto oni to ne rade. Prvo, kažu ne isplati se. Ja vjerujem da ima, jasno puno u tome, da se ne isplati pogotovo male poljoprivredne površine. Drugo, kažu mi ljudi nemamo vremena za to. Naslijedili su neku zemlju, rade i nemaju vremena. Jasno da i to može biti razlog zbog čega imamo zapuštene poljoprivredne površine. Postoji razlog da imamo i satara domaćinstva. Ljudi koji jednostavno ne mogu iz nekog razloga to raditi baš zbog godina ili invaliditeta. I sve to ja bi rekao, postoji više-manje razlozi, međutim i dalje imamo 50% nekorišteno zemljište. Evo ja sam u svojoj jedinici lokalne samouprave napravio jedan registar neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i svi oni koji ne mogu iz ova tri razloga koje sam naveo, možda i još nekih razloga, moraju se javiti u taj registar poljoprivrednih zemljišta. I ako se jave, onda mi to zemljište dajemo nekom drugom tko želi obrađivati, damo u zakup, jasno, bez naknade. Ja moram reći da tu dosta veliki uspjeh smo postigli, ima jako puno još uvijek ljudi koji žele obrađivati zemlju, bave se stočarstvom ili ne znam, isključivo poljoprivredom, i tu ima dosta uspjeha ali moram reći da oni koji ne da ju u registar zemljište, njih kažnjavamo. Mislim da je to najveća stimulacija da se ljudi pokrenu, kazne. I zato se slažem s ovim novim odredbama koje ste vi stavili ovdje u zakonu, kazna je nužna kod naših ljudi. Ali i stimulacija. Kazniti i stimulirati da jednostavno nema nesređenih poljoprivrednih zemljišta. Jasno da su i drugi problemi u poljoprivredi odnosno u raspolaganju poljoprivrednom zemljištu, to su male parcele. Ja sam malo i dotaknuo ovdje primjer Slovenaca, kad sam razgovarao sa kolegama županima, oni su u nivou načelnika i gradonačelnika, kako su oni riješili da nemaju tamo gotovo nitko nema, neupotrjebljene poljoprivredne površine, jasno, oni kažu kaznom ali i puno veće su poljoprivredne pa se vjerojatno i isplati. Nema cijepanja poljoprivrednih površina. Kažu kod nas imamo jasno, oca koja ima 4 sina, u Hrvatskoj ej to bio primjer pa sad budemo raspodijelili tih 1 hektar na 4 dijela, svaki će dobiti jednu četvrtinu, ne, kod njih toga nema. Može dobiti, mislim da je kod njih u zakonu najstariji sin dobiva zemljište u potpunosti. Mislim da je to jedna dobar primjer i mi moramo se jednostavno učiti na takvim dobrim primjerima i to ima smisla. Onaj drugi problem koji ja vidim u poljoprivredi je strategija. Mi strategiju od kad imamo hrvatske države, nemamo. Ili je nemamo ili ju nismo ni implementirali.

Sve Vlade do sada. Ali jasno da je krivica i nama zastupnicima koji nismo dovoljno dobro možda provodili zakone ili predlagali zakone kako poljoprivredna površina ne bi bila neobrađena, kako ova država bi mogla živjeti od poljoprivrede. Pardon, ne bi mogla živjeti ali bi mogla biti jako dobar smjer. Ja ću reći da vezano uz strategiju da hrvatska poljoprivreda od osamostaljenja kontinuirano nazaduje. Od izvoznika hrane, postali smo zemlja koja uvozi hranu u vrijednosti preko 2 i pol milijarde eura godišnje. Istovremeno, ostvarujemo vanjsko-trgovinski deficit od milijardu. U pokušaju da se prikaže situacija, ukaže na uzroke takvog stanja u posljednje vrijeme, o poljoprivredi se u svim medijima i na mnogobrojnim konferencijama naveliko piše. Krivca za loše stanje neki ide u državnoj politici prema poljoprivredi, drugi u nesređenom tržištu a ima i onih koji medijima spočitavaju da doprinose takvom stanju. Činjenica je da mediji doprinose takvom stanju. Da postoji precizan uređaj koji mjeri stupanj nečije krivnje na popisu sigurno ne bi tržište i mediji, ali bi se pojavio jedan novi čimbenik a to je i sami proizvođač. U našem narodu postoji prastara izreka, kaže „Pomogni si sam pa će ti i Bog pomoći“, i sad je pitanje koliko su si doista i sami proizvođači, poljoprivrednici pomogli. Postavljaju se pitanja koliko smo se udruživali, koliko su se udruživali? Koliko su se umrežavali? Koliko je bilo spremnosti zajedno sa strukom i znanošću dignuti glas protiv takvog stanja? Koliko smo bili otvoreni za učenje i dijeljenje vlastitog znanja? Jesmo li svi bili spremni preuzeti odgovornost za vlastitu sudbinu? Koliko su bili prilagođeni promjenama na tržištu? Uloga države za loše stanje u poljoprivredi je neupitno. Poljoprivredne politike koje su sprovodile proteklih 25 godina dovele su do zabrinjavajućeg stanja u hrvatskom selu. Ne samo konstantan pad poljoprivredne proizvodnje nego i depopulacija i starenje ruralnog prostora te pogrešna zemljišna politika kao preduvjet svake poljoprivredne proizvodnje direktna su posljedica neučinkovitih i neprimjerenih rješenja. Politike u kojima je često sudjelovala i znanstvena zajednica su se krojile bez direktnog sudjelovanja glavnih čimbenika a to su poljoprivredni proizvođači. Što se zapravo dogodilo?

U potpunosti je izostala strategija razvoja. Nažalost, kod nas prevladava mišljenje da država mora rješavati sve probleme s kojim se suočavaju poljoprivredni proizvođači. Takav pristup doveo je do nezainteresiranosti, nespremnosti i pasivnosti proizvođača za promjenom, inovacijama u bilo kojem segmentu vlastitog djelovanja od proizvodnog do tržišnog. Ono što država mora osigurati je poticajno, pravno i gospodarsko okruženje temeljen na jasnoj viziji i strategiji. Treba nam strategija, to je neupitno. Ja mislim da, ali jasno da u tu strategiju treba uključiti prije svega struku, poljoprivrednike, a tek onda zadnje nas, politiku, koju ćemo donijeti adekvatne zakone. Ja se nadam, da u pisanju ovog zakona, je maksimalno bilo uključena struka i poljoprivrednici, ono najvažnije poljoprivrednici. Hrvatska poljoprivreda zaostaje u konkurentnosti i razvoju u odnosu na planirano i željeno, tijekom cijelog razdoblja neovisnosti. Potreba stabilizacije, ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, očituje se u stalnom padu ukupne proizvodnje. Od početka stoljeća do danas i to za gotovo polovicu. Pred statističkim podacima, a ja kad sam pročitao ove statističke podatke, neću vas previše gnjaviti, nego ću samo reći one koje su stvarno zbunjujući i gotovo nevjerojatni, kaže ovako. Prema statističkim podacima, više od 140000 proizvođača u RH, proizvodi isključivo žitarice, a 60% njih proizvodnju organizira na površinama manjim od 2 hektara. Svega 1,6 proizvođača posjeduje preko 20 hektara poljoprivrednih površina, 1,6% proizvođača, dok, sa proizvodnjom uljarica bavi se više od 12000 proizvođača sa nešto većim posljedicama posjedima od proizvođača žitarica. Ima tu još dosta zabrinjavajućih podataka, neću sve čitati, ali u svakom slučaju, mislim da je ovo odraz jednog lošeg stanja u poljoprivredi. Što želim u stvari i što bi trebali napraviti sa ovim novim zakonom o poljoprivrednoj površini. Mislim da bi trebalo aktivirati sve poljoprivredne površine. Apsolutno sve poljoprivredne površine. I ovo bi trebalo biti jedan prvi iskorak u tome da Hrvatska proizvodi dovoljno hrane za sve svoje potrebe. Ne mislim da nećemo više uvoziti hranu, ali da više proizvodimo, nego što trošimo, to sigurno Hrvatska može. Neki podaci su, da Hrvatska može proizvoditi hrane za 25 milijuna ljudi, a mi ne proizvodimo za 4 milijuna. I ona druga prilika koju ja vidim u poljoprivredi, jasno, preko poljoprivrede, imati dovoljno hrane i za turizam. Kad idemo na more, onda vidimo da u hotelima, restoranima, veliki postotak hrane nije hrvatskog porijekla. Slavonci imaju viška, ne mogu plasirati hranu kod nas na domaćem tržištu, a mi više od 50% hrane plasiramo preko turizma strane proizvodnje. Kako postići sveo ovo što sam rekao, znači, aktivirati sve poljoprivredne površine, imati dovoljno hrane za svoje potrebe i za turizam. Ja mislim da treba, prije svega krenuti sa kažnjavanjem neobrađenih poljoprivrednih površina. Ali ne samo s kažnjavanjem, nego i pomoći svakom poljoprivredniku. E sad, tu je pitanje kako pomoći. Pročitati ću nešto što me dojmilo, a izgovorio je gospodin Matija Brlošić kaže, ako u Hrvatskoj nije dozvoljena upotreba nekih herbicida, a to koristi netko u Srbiji, s čime se dodatno pojeftinjuje proizvodnja, tada nije u redu da ta roba završi u policama naših trgovina. Na tržištu moramo biti pod istim uvjetima, a neki proizvođači, onda neka odluče što će kupiti. Ovo govorim u smjeru onoga što je ministar Tolušić pokrenuo, pokrenuo, da svi oni koji misle uvoziti hranu u Hrvatskoj, trebaju proći određene inspekcijske nalaze. I kaj se dogodilo? Inspektor je to pokrenuo i to je vrlo vrlo brzo stopirano. Zašto? Zbog pritisaka. Pritisaka zemalja bivše Jugoslavije, uvozničkih lobija. Dal nam je to trebalo? Ja smatram, a nema smisla da govorim u superlativu ovo ministru Toloušiću da je to potez bio jako dobar. Ali očito se nekome u Vladi ili premjeru Plenkoviću, to nije dopalo. Zato dajem podršku ministru Tolušiću za takve akcije. Kad Hrvati i hrvatski proizvođači žele plasirati robu u Mađarsku ili Sloveniju, EU, onda nađemo 100 razloga zašto to ne smijemo. Ovo nije apel da nećemo više imati mađarske jabuke ili bosanske jagode ili mandarine, ne. Ali da trebamo uvesti strogu kontrolu, svega onoga što uvozimo, apsolutno treba, da. Ali pomoći našim proizvođačima da mogu plasirati robu van. U Mađarskoj to baš nije tako lako. Razgovaram s nekim proizvođačima koji su evo pokušali na to tržište plasirati robu, nije to lako. Mađari su jako dobro to regulirali svoje tržište i zaštitili svoje tržište. Mi to ne radimo. I kad ministar to pokuša, onda ga brzo poklopimo. Evo, to su neki od problema, a vidim da mi vrijeme ističe i nisam sve stigao reći, pa ću probati u replici, u svakom slučaju mislim da trebamo podržati svako nastojanje da poljoprivreda bude grana od koje će ljudi moći živjeti. Da poljoprivreda bude onakva kakva, kakvi svi priželjkujemo i da nam sela ne budu prazna. To je politika protiv iseljavanja. SDP će biti za ovaj zakon, ali između ovog prvog i drugog čitanja, nadam se da ćete uvažiti neke naše sugestije. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Prelecu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio, poštovani kolega Mladen Madjer. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Prelec, vi kao čelnik jedinice lokalne samouprave, sigurno znate koje su sve veće i veće obaveze jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da pozdravljam ovo da je prošlo, što se tiče, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na jedinice lokalne samouprave, jasno da to pozdravljamo. To su do sada radile agencije i pokazalo se da nije bilo uspješno, ali određene agencije su i dobivale određena sredstva za to. Pa mislim da bi bilo dobro da određena sredstva se prebace sada jedinicama lokalne samouprave koje su dobivale agencije, a nisu obavile posao kako spada. A također vrlo zanimljivo članak 25. stavak 6. prijedlog je da sredstvo ostvareno od naknade za promjene namjena su prihod državnog proračuna 70% i 30% jedinicama lokalne samouprave. Pa vas ja pitam, da li vi smatrate da je to uredu ili da je to obratno, da je 70% jedinicama lokalne samouprave, a 30% državi? Izvolite. Da, slažem se da bi taj omjer trebao biti u svakom slučaju u korist jedinica lokalne samouprave. Ali slažem se s time kada kažete agencije su dobivale sredstva. Mi i dalje imamo agencije, ne znam da li će se one ukinuti ili će dobiti neki drugi značaj. Ovo stvarno nije ništa zajedljivo nego neki drugi značaj, sve se prebacuje ja jedinice lokalne samouprave. Tko će preuzeti tu obvezu i da li će neke jedinice imati mogućnosti o svemu tome brinuti, čisto sumnjam. Znamo da imamo jedinice lokalne samouprave koje imaju ne znam, dvoje, troje, četvero zaposlenih, koje imaju skromne proračune, da li je to moguće? Bojim se da nije i tu će vjerojatno onda morati intervenirati ili ministarstvo ili agencija da pomognu tim malim jedinicama lokalne samouprave. To je nešto što nas sve zajedno čeka i mislim da bi se trebalo aktivno uključiti i udrugu gradova i udruga općina da daju svoj prijedlog na koji način to osmisliti. Jer ovaj zakon u suštini ide u dobrom smjeru, mislim da jedinice lokalne samouprave trebaju preuzeti odgovornost raspolaganjem poljoprivrednim zemljištima jer je to na njihovom području. Ne može država u 500 i više jedinica lokalne samouprave voditi brigu, to je tisuću, tisuću problema, a znamo kako je i sa Ministarstvom državne imovine da to jednostavno nije moguće.

Izvolite. Kažete kolega Prelac, kažu seljaci ne isplati se. Pa kako gdje, ja se pitam kako to da se u Istri isplati proizvoditi, kako to da se u Međimurju isplati baviti poljoprivredom, a u Slavoniji ne. Ovi u Istri se moraju mučiti na onoj škrtoj zemlji, a u Slavoniji zabodete metlu, a ona će dogodine prolistat. Moramo analizirati zašto se to događa, neki razlog postoji. zašto? Ja ga ne vidim. Možda smo mi krivi ovdje u Saboru jer smo donosili krive mjere i vlade, ne ova ministra Tolušića nego sve vlade do sada. U svima njima do sada je koalicijski partner bio HSS koji je imao koncepciju malog seoskog gazdinstva koje je u pravili staro seosko domaćinstvo, koje nije sposobno obrađivati zemlju. Pa imamo sistem poticaja po hektaru, bez obzira da se obrađuje ili ne, umjesto po onome što je proizvedeno na tom hektaru. Uvozni lobij, ima li ova Vlada ako nijedna dosadašnja nije imala snage suprotstaviti se uvoznom lobiju, koji uvozi jeftiniju i lošiju hranu iz inozemstva umjesto da potičemo vlastitu poljoprivredu. Ali taj uvozni lobij on je opasan, on je snažan, nije lako se s njim uhvatiti u koštac. Ali nama treba nova koncepcija, ne samo ovakvi zakoni koji će kozmetički nešto popraviti. A generalno smjer je loš i ako nastavimo lošim smjerom, mi možemo tu i tamo nešto popraviti, ali nećemo polučiti nikakav rezultat. To je osnovno pitanje. Izvolite. Da, među ostalim sam rekao da se nekim ne isplati. Jasno postoje raznorazni razlozi zašto se nešto ne isplati, neko se nije prilagodio tržištu, neko ima premalo zemljišta pa ne proizvodi dovoljno, neko bi se trebao vjerojatno i udružiti da bi to mogao plasirati, sve su to neki razlozi koji objektivni. Vi ste malo napomenuli poticaje, jasno da bi se isplatilo onima koji dobivaju poticaj, ali upravo tu vidim jako, jako puno problema. Ja mislim da naša država kaj se tiče poticaja radi apsolutno krivu stvar. Vidio sam puno, puno situacija gdje dobivaju poticaje ljudi koji apsolutno nemaju veze sa poljoprivredom. Imaju zemljište, prijave sve to skupa, dobe poticaj, nikad tamo nisu niti nešto imali bilo kakvu kulturu, niti su imali koze, niti su imali krave, ništa. Tu trebamo napraviti jednu jako veliku kontrolu, na tom dijelu odlaze nam milijuni, ja ću reći stotine milijuna. Pa imamo primjere da neki od bivših ministara su se gotovo, odnosno ne gotovo obogatili sa poticajima. To je nešto što moramo jednostavno voditi brigu. Dalje, ja mogu postaviti pitanje da li neko postavi pitanje, ako proizvođač dobije poticaj, da li je ta roba završila na tržištu, da li je na tu robu ikad plaćen PDV, da li to neko kontrolira. Ako država daje poticaje od stotine tisuća kuna ili milijuna nekom proizvođaču, a on to proda na crnom tržištu, kakva korist država ima od toga ako taj poticaj je išao u smjeru da se čovjek obogati, a nije ni ono najmanje platio PDV državi. To je nešto što me isto zabrinjava, ali jako puno poljoprivrednika upravo tu zamjeraju Vladi i zakonima koji to nisu definirali. Zahvaljujem kolegi Prelecu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Prelec. Javio sam se za repliku kada ste spomenuli riječ strategija, nakon što je čovjek stariji sve manje u to vjeruje, kada govorimo o strategijama i reformama. A ono čemu vjerujemo su zakonska rješenja i tu treba stajati.

Evo stavit ću za primjer članak 36. stavak 6. gospodarski program sadrži, pa između ostalog podatke o novom zapošljavanju. Ovdje je ključno pitanje zašto ne stoji zapravo podatke o zapošljavanju, tj. koliko zaposlenih će biti u tom poljoprivrednom gospodarstvu.

U prosjeku u EU je 4,7% I to je ključno pitanje i to bi trebali riješiti i zakonskim prijedlogom a kasnije onda da uđe u strategiju. Koliko ljudi treba živjeti od poljoprivrede u RH? Koliko može živjeti od poljoprivrede? Koliko treba biti poljoprivrednih gospodarstava i koliko ljudi zaposlenih u tom sektoru? To bi bilo ključno pitanje da mi onda na kraju krajeva prestanemo jedni druge farbati, da se tako izrazim. Ne samo u Slavoniji, ali evo ja sam iz Slavonije pa tamo. Možda je to cilj, možda baš tako treba biti. Ako mi ne donesemo drugačije mjere tome će tako i biti.

Odgovor kolega Prelec izvolite. To je ono što sam govorio da mi moramo imati strategiju. Vi ste govorili da u nekim državama ima 4,7% zaposlenih u poljoprivredi. Ja smatram da evo da ima Hrvatska 4,7% zaposlenih u poljoprivredi vjerojatno ne bi imali toliko iseljenih mladih ljudi iz Slavonije, iz Baranje, iz svih područja. Znači strategija je osnovna stvar, da vidimo u kojem smjeru idemo. Mislim da bi ta strategija trebala govoriti o tome da se treba bazirati na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jasno, ne obiteljska poljoprivredna gospodarstava koja imaju pola hektara zemljišta nego one koje imaju 10, 20 ili više hektara zemljišta ali i ona najvažnija, a govorio sam ovdje da mi imamo jedan veliki broj i veliki postotak onih poljoprivrednika koji siju pšenicu. Pa mislim da jedino pšenice imamo viška u Hrvatskoj. A voće, gotovo sve voće i povrće uvozimo. Znači tu treba država odigrati jednu ključnu ulogu, napraviti strategiju ali i sustav poticaja treba napraviti na taj način da nećemo poticati pšenicu, nećemo poticati kukuruz kojeg imamo dovoljno, ajmo poticati one kulture koje uvozimo. Tu je bitna strategija i onda ćemo imati zaposlenost onakvu kakvu bi htjeli. Jasno da taj postotak neće biti 10, 20% jer onda idemo u jednu sasvim drugu krajnost. Ali u svakom slučaju strategija je osnov svega koja će definirati koliko ljudi i u kojem smjeru idemo. Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Ante Babić. Gospodine Prelec vi i da niste rekli čime se bavite da se iščitati da ste čelnik jedinice lokalne samouprave i da živite sa svojim ljudima na terenu i da to zapravo osjećate i to se osjetilo u vašoj raspravi.

No, treba zapravo reći da i moramo se složiti da je ova strana HDZ-ova održala svoje obećanje iz svog predizbornog programa i da nakon 10 mjeseci rada uz niz analiza, uz struku, uz poljoprivrednike zapravo uputila ovaj prijedlog zakona u Hrvatski sabor, ovdje danas ispred nas, ispred saborskih zastupnika. I ono što vi kažete mi nismo poljoprivrednici da o ovome odlučujemo ali činjenica je nakon temeljitih analiza struke i svih onih koji su sudjelovali u javnoj raspravi mi ćemo zapravo amenovati ovaj zakon kada budemo u drugom čitanju govorili još o njemu, nadopunjavali ga, odnosno kada budemo glasovali o njemu. Vi ste stvarno seriozno prišli ovome zakonu i to vas jako interesira i iz vaše podsvijesti se zapravo da iščitati da vi jako cijenite hrvatskog poljoprivrednika stočara i rekli ste da on ne trpi lošu politiku i da vam je zapravo žao hrvatskog stočara, poljoprivrednika, seljaka. No, da ste recimo pogledali fonogram kada smo razgovarali 2013. godine ovdje onda smo zapravo govorili o tome da je trebalo poslušati ljude, struku, poljoprivrednike i onda nam se ne bi dogodilo to da čekamo 3 ili 4 godine. Zato vam, za mene je ovo revolucionaran iskorak jer smo dopustili da sa razine države zapravo jedinice lokalne samouprave odlučuju o raspodjeli poljoprivrednog zemljišta i s time se i vi, nadam se trebate složiti. Zahvaljujem kolegi Babiću na replici. Pa vidim da vrlo često se događa da se lijeva i desna strana slaže i to je jako dobro, znači da idemo u dobrom smjeru, ali morate više uvažavati oporbu kada predlažemo neke stvari, kada govorimo o onome što znamo. Ja sam tu govorio i u cijepanju a vi ste to rekli, primjer Slovenaca. Ali imamo i još jednu stvar koju trebamo pokrenuti a to je komasacija. Mi moramo pokrenuti komasaciju na našem području, na koji to način napraviti, jasno da tu treba uključiti struku, poljoprivrednike, pitati njih a onda mi na onom krajnjem, na onom kraju moramo donijeti zakone koji će to omogućavati. Ja smatram da poljoprivreda ne može biti ozbiljna sa malim poljoprivrednim gospodarstvima i sa malim zemljištem, znači komasacija je bitna a tu u ovom zakonu nismo se baš dotakli, gotovo ništa, što se tiče komasacije. Nadam se da će u drugom čitanju biti više od toga i da ćemo imati jedan dobar smjer u tom smislu. Zahvaljujem kolegi Prelecu na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, članovi ministarstva i državni tajniče. Pa evo kolega Prelec ja sam danas oduševljen vašom raspravom s obzirom da ste pohvalili sve mjere koje je u zakonu ministarstvo stavilo i da ste još išli u nadogradnju onoga što je potrebito za razliku od 2013. kada su klub SDP-a hvalio nešto što smo mi odbili energično i što je klub HDZ-a bio protivan tomu. Izvadio sam sve fonograme iz prvog i drugog čitanja, proanalizirao ih i došao do zaključka da ste tada stvarno hvalili ono što je doprinijelo tome da je danas skoro milijun hektara pustog zemljišta. Da je zakon napisan u gigantu, i poslan u ministarstvo i to smo presreli i to sam tada govorio. I ja nisam protiv toga da veliki mogu bolje, kvalitetnije ali zašto mali propadaju zbog tih velikih? Zbog ne konkurentnosti? Zbog svega ono što se dogodilo a najgori nazivom mogli smo reći bahatosti. Nerazumijevanja. Jakovina je tvrdio i striktno stajao i govorio kako tim zakonom se stavlja u funkciju svo zemljište a da tada je samo 30% obrađeno, a 70% neobrađenoga. To sve proizlazi iz ovih rasprava koje su 2013. godine. uzalud vrijeme, novci, naša žuč i sve se to prolilo u ovom Domu, ostala je zemlja pusta i milijuna hektara je danas neobrađenoga. Evo to je doprinijelo, ona striktna podrška, partijskog rukovodstva, tako mora biti i gotovo je. Ja sam govorio i završnu riječ u ime kluba, … [[Govornik se ne razumije.]] o tom zakonu i rekao sam da ga ne podržavamo, da nije dobar i da ne vodi dobromu. Odgovor kolega Prelec. Izvolite. Pa kolega Đakić malo ste vi mene malo krivo shvatili, nisam ja baš toliko hvalio ministra Tolušića i ovu politiku, ali znam da niste ni vi toliko mene hvalili, sad ćemo malo ipak definirati to. I sve ovo vi što kažete to je točno da je loše stanje u poljoprivredi, da ga treba popraviti ali vi ono referirate se kao evo zadnjih 4 godine ste vi to vodili, vi ste upropastili hrvatsku poljoprivredu. Ne, upropastili hrvatsku poljoprivredu su ja bi rekao, svi pomalo ministri koji su dosada vodili ovih 25 godina hrvatsku državu, svi pomalo, sve Vlade pomalo, a i mi svi zastupnici koji smo ovdje smo tome kumovali. Ja mislim da evo ovaj zakon, moje mišljenje, ide u dobrom smjeru, treba ga popraviti, trebate uvažavati naše mišljenje ali baš ove hvalospjeve kao što ste vi rekli, nisu to točno, nisam ja baš toliko hvalio i puno toga treba popraviti. A bio bi i sretan da u onom 7. sazivu a bili ste ovdje u 7. sazivu kao i ja, i ovdje većina mojih kolega, da ste vi uvažavali naše prijedloge, odnosno mi smo uvažavali vaše prijedloge, kao što vi danas ne uvažavate naše prijedloge. To je ono što smo mi danas konstruktivna oporba, jesmo, trudimo se, želimo dobrobit u ovom slučaju poljoprivrede i hrvatske države a to baš nisam s one strane primijetio u nekim drugim sazivima kad smo mi vodili i Parlament i državu.

Izvolite. Evo zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo drago mi je kolega Prelec da ste se malo ispravili sad na kraju vaših rasprava. U vašoj raspravi evo neke stvari se čini da ste malo pobrkali šalice, ministar nije niti ukinuo niti uveo inspekciju na granicama, znači prema zemljama EU-a nego je povisio cijenu pa se dogodila bura koja se dogodila. Nažalost, ni to nismo napravili sa nekakvim predviđanjima kolika će šteta biti za to eto, ali hvala bogu, završilo je bez nekih velikih šteta za RH a moglo je biti daleko dalje. Ovo ste dobro rekli da su svi ministri i sve Vlade koje su brljali po hrvatskoj poljoprivrednoj politici i donosili zakone, odgovorni za stanje u hrvatskoj poljoprivredi danas, kako nekada bivši naš ministar, tako i vaš, a kao što ste rekli, HDZ je tu najduže prste u igri pa mislim da su oni i najodgovorniji za tu cijelu poljoprivrednu politiku. No, nažalost, tko snosi odgovornost manje je danas bitno jer situacija u poljoprivredi takva kakva je, vrlo loša i teško da će se brzo popraviti. Što se tiče poticaja, to su u biti potpore, ne poticaji, danas je nezamisliva poljoprivredna proizvodnja bez potpora, cijene na burzama proizvoda su takve da bez potpore koje daje države jednostavno bi bilo neisplativo proizvoditi i proizvodnja pogotovo žitarica, ne bi bila zamisliva, tako i mlijeka i mesa. Isplativost proizvodnje obiteljskih gospodarstava ili nekih drugih, ajmo to prepustiti njima, nek oni sami odluče da li im se isplati ili ne, postoje neki od 200 hektara koji kažu da im se ne isplati, postoje neki sa 5 ili 10 hektara koji kažu da im se isplati.

Izvolite. Kad sam govorio o uvozu iz zemalja bivše Jugoslavije i naših susjeda koji su se digli na zadnje noge, govorio sam o tome sa naslova toga da jednostavno ne smijemo dozvoliti Eldorado u Hrvatskoj. Veli, od Europske komisije samo smo tada zatražili informacije o mjerama koje države članice mogu oduzeti kako bi spriječile uvoz poljoprivrednih proizvoda tretirani agrokemijskim sredstvima koje nemaju odobrenje za upotrebu u EU. Samo treba pojednostaviti i uzeti pravilnik EU-a o uvozu poljoprivrednih proizvoda u hrvatsku državu. To je ono što sam rekao i pohvalio sam ministra Tolušića u tom dijelu da je pokušao nešto napraviti za hrvatsku poljoprivredu, ograničavajući nekontrolirani uvoz i smatram da to i dalje možemo, ali na način ne da zaratimo sa susjedima nego da jednostavno samo te pravilnike EU-a koristimo. Danas vidim da baš nemamo previše uspjeha sa susjedima iako nam hrvatsku državu vode diplomati i predsjednik Sabora je diplomata i predsjednike Vlade i Predsjednica države je iz diplomacije a mi smo se gotovo sa svima zaratili. Nadam se da to neće biti i dalje tako nego da ćemo živjeti onako kako i treba, sa susjedima u jednom boljem i ljepšem okruženju. Zahvaljujem kolegi Prlecu na odgovoru. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, u svojoj raspravi rekli ste da biste voljeli da zaista što više, odnosno, sva poljoprivredna zemljišta budu u funkciji, odnosno, da ih stavimo u funkciju u budućnosti. Pa upravo mislim, da i mjere koje su predviđene ovim zakon, odnosno, točno čl.14. pogotovo ide u tom smjeru, osim ovih drugih mjera o kojima smo već dosta govorili, tijekom ove sad rasprava i replika vezano na davanje zemljišta od strane jedinica lokalne područne samouprave, odnosno države na korištenje. Mislim da ovaj čl.14. isto tako važan, da kod privatnog zemljišta koje nije u funkciji, također postoji mogućnost, da se ono da u zakup do 5 godina i da se na taj način jednostavno i takvo zemljište gdje su vlasnici nedostupni, a zemljište ustvari ne služi svojoj svrsi, da se s njime raspolaže. Mislim da takvog zemljišta na terenu imamo puno i da je dobro da se takvo zemljište stavi u funkciju. A da se ustvari ona sredstva od zakupnine koja se ubiru i u tim slučajevima stavljaju na poseban račun, da se od tih sredstava, dio odvoji za stavljanje zemljišta u funkciju, što mislim da je također dobro rješenje. Ovim zakonom svjesni smo, nećemo riješiti sve probleme u poljoprivredi, ali također smo čuli najave, donijeti će se i drugi zakoni, ovaj zakon rješava, ajmo reći tako davanje mogućnosti, da oni koji nemaju dovoljno zemljišta, da ga i okrupnjavanjem i na sve ove druge načine dobiju i da mogu imati zemljište koje će obrađivati ili u poljoprivrednu svrhu ili u svrhu uzgajanja stoke. Odgovor kolega Prelec. Izvolite. Malo ste me podsjetio na nešto što sa zaboravio reći a to je problem jedinica lokalne samouprava, kako kažnjavati neobrađeno poljoprivredno zemljište, koje nema vlasnika. Evo ja sam imao takav jedan primjer, gdje sam se borio sa nasljednicima koji nisu htjeli napraviti ostavinsku raspravu 5 godina. 5 godina nisu dirnuli svoju česticu, ona je jasno zarasla, nakon pokretanja od strane jedinica lokalne samouprave ostavinske rasprave, onda smo zatražili od njih da to naprave, opet nisu napravili. Činjenica da smo mi to napravili u njihovo ime, da smo pokušali naplatiti radove koji su jasno koštali i to ne uspijevamo. Znači i tu trebamo vidjeti zakonsku mogućnost kako prisiliti nasljednike da preuzmu obvezu održavanje poljoprivredne zemljište, a onda kad to ne naprave, da im uz kaznu ili naplatu onoga što je stvarno cijena održavanja svega toga, uspijemo napraviti. Tu su nekakve zakonske mogućnosti, koje evo, i ovaj zakon raspolaganju poljoprivrednom zemljištu treba omogućavati da jednostavno uvedemo reda na našem području. Prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDS, HSLS, HDSSB, poštovani kolega Branko Hrg. Izvolite.

Evo, nekad su se zbog zemlje vodili ratovi, a danas se vode, a mi ovdje u sabornici imamo jednu vrlo mirnu raspravu, kako kaže kolega Prelec i kolega Đakić, čak ujednačenu, čini mi se, da su slična razmišljanja, nisu naravno, različita su malo i jako se ovaj zakon razlikuje od onog zakona od 2013. godine. I činjenica jest da je taj zakon iz 2013. godine u principu bio najgori zakon od svih zakona koji su donošeni u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem i nanio je velike štete i velike zastoju u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. Iako i one prethodni zakoni koji su donošeni, nisu često puta urodili onim rezultatima kojima su trebali i danas imamo situacije da je ogromne količine te državnog poljoprivrednog zemljišta završilo u razno raznim rukama na razno razne načine i da često puta ta zemlja nije ni u onoj namjeni u kojoj bi trebala biti. Iskorištava se na mnoge druge načine, posebno preko poticaja i ne služi funkciji, svrsi.

Imamo nekoliko prijedloga koji bi mogli da predlagač razmotri i eventualno do drugog čitanja i uvrsti. Znači, evo malo prije je isto kolega Prelec o tome slično govorio, imamo problem da smo nedorečeni i da u realizaciji u stvari ne možemo ništa napraviti, zemlja ostaje zapuštena, jer se na kraju ne zna kako uopće riješiti pitanja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Govorim i o državnom, govorim naravno i o privatnom poljoprivrednom zemljištu, sve je ono isto, ono se ne može odnijeti nikuda i ono je tu. I naš je stav da bi svakako trebalo zakonom, definirati i regulirati da jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi poljoprivredno zemljište, ukoliko ga vlasnik ne održava i nema ga u funkciji, može uči u posjed, čistiti to zemljište, privesti ga namjeni i taj teret staviti na teret vlasnika, ukoliko on to ne plati, zabilježiti se na tu zemlju. Bez zakonske čvrste regulative, teško ćemo to moći napraviti i opet ćemo se zaplesti u mrežu razno raznih propisa i zemlja će ostajati i dalje neobrađena i pusta. I ja stvarno molim da se vodi o tome računa, da vidimo, da li to možemo ovim zakonom riješiti ili moramo nekim drugim zakonima rješavati, vjerojatno i ovim i još nekim drugim, ali tu postoji veliki problem dakle lokalna samouprava kada inspekcija napravi neki posao staje ne može ući u tuđi posjed i imamo velikih problema. Ostale države u okruženju su to riješile, znači to se sigurno može riješiti i to treba tako rješavati. Mislim da nitko drugi osim lokalne samouprave ne može taj posao rješava, a on i nije trošak u krajnjem slučaju on kasnije se i naplati. Oko raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, o čemu govori članak 29. bilo je na Odboru za poljoprivredu govora da nije jasno definirano tko je predlagač prema predstavničkom tijelu. Bio je svojevremeno upravni odjel, ali to je onda bila jedna vrlo, vrlo čudna situacija gdje je u principu upravni odjel bio kao formalni predlagač, formirala su se neka povjerenstva, odbori na kraju je ipak gradonačelnik, načelnik općine taj tko to predlaže i bila je jedna rupa da tako kažem u tom dijelu. I ja mislim da tu ne treba uopće nikuda od ničega bježati, da je predlagač za program raspolaganje poljoprivrednim zemljištem znači i davanje u zakup ili prodaju, apsolutno isključivo čelnik lokalne samouprave da se to definira, ako treba definirati neko povjerenstvo, stručno tijelo koje će to provoditi, ali on mora biti konačni predlagač kako bi predstavničko tijelo to moglo donijeti. Oko uloge županije, dakle 30 dana za suglasnost koju daje županija. Da li županijska skupština, da li župan, da li upravni odjel? Po meni nitko. Mislim da je to jedna birokratska prepreka koja će samo zaustaviti raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem i županija definitivno u tom dijelu nema realno gledajući nikakvu posebno značajnu ulogu. Tu je Agencija za zemljište koja u krajnjem slučaju daje suglasnost kod prodaje davanja u zakup svakako treba uvesti opet državno odvjetništvo i mi smo riješili taj problem. predstavnička tijela će utvrditi prijedloge, stručni timovi, županija tu ne treba.

Ajmo uvesti tu županiju operativno u taj posao pa neka županija odradi taj posao za tu jedinicu lokalne samouprave kako ta zemlja ne bi stajala zapuštena ako jedinica lokalne samouprave ne pokreće taj posao. Mislim da je to bolje rješenje da bi to moglo biti puno funkcionalnije da bi dalo više rezultata i više efekta. Ova odredba da se sa 50 godina ide na 25 godina s mogućnošću produženja, apsolutno pozdravljamo. Mislimo da je onaj broj 50 godina bio stvarno prevelik i da je stvarno 25 godina realno vrijeme za koje se daje koncesija. Ali morali bi definirati i da se može neposredno prodavati odnosno kupovati manje površine zemljišta radi okrupnjavanja zemljišta jel ne znam u ovom kontinentalnom dijelu možda do dva hektara u nekom susjedstvu, a u onom priobalnom da to bude možda pola hektara, do pola hektara ili 0,3 da se jednostavno može kupiti da ne bi bilo problema da se tu ne provode opet neki natječaji ne znam što, pa to sve skupa stoji pa se nitko ne javlja i onda nastaju problemi. Također ima jedna stvar iz prakse koju želim ovdje navesti, rekao sam to jučer i na Odboru za poljoprivredu, jedan mali problem pojma susjednog zemljišta. Znači imate situaciju da vam se često puta na tim zemljištima pojavi u katastru ucrta neki poljski put koji možda i ne postoji u naravi, ali on je ucrtan i praktički je zemlja s jedne i s druge strane tog poljskog puta i čovjek koji ima zemlju s druge strane ne može se tretirati kao susjed i ne može uć po tom modelu u neki prioritet da tu zemlju kupi, pogotovo ako ni s jedne strane ni s lijeve ni desne nema zainteresiranog susjeda koji bi to želio kupiti. Jedna mala naizgled beznačajna ovako prepreka koja u naravi nekome tko dođe u takvu situaciju može jako smetati pa evo ja molim službe da se vidi da li se takvo nešto može prevenirati, da li se nešto takovo može riješiti.

Jučer je na odboru dosta bilo oko toga govora kako staviti u prednost, tko ima prednost kod zakupa ili kupnje zemljišta. Definitivno se ne smijemo ograđivati u granice lokalnih samouprava prvenstveno, a onda po tom i u granice regionalnih županija. Zato što se može zemlja nalaziti malte ne nekome nadomak njegovog polja, njegove štale, a oni u drugoj županiji i jednostavno ne može tu zemlju kupit pa će je netko ne znam iz kojeg područja, koje udaljenosti moći dobiti u najam ili kupiti. U tom dijelu je definitivno potrebno uzeti kriterij kilometraže, ljudi koji su te struke, koji su u tome više kažu da je 50km neka optimalna kilometraža jer se za sat vremena traktorom dođe do te udaljenosti i da se tu zadovoljava ona Nitratna direktiva da dobijemo i taj dio riješen. Naravno, općina ili grad kao jedinica lokalne samouprave mora imati apsolutno onu domicilnost i prvu prednost jer inače općinska i gradska vijeća htjela ni raspisivati natječaje pa bi tu imali dodatnih problema. Ali ukoliko se nitko s područja te jedinice ne pojavi, da onda se može ići u krug do 50km. Procjena vrijednosti zemljišta, apsolutno nismo za to da to rade sudski procjenitelji nego da to radi Porezna uprava. Što smo mi jedna država? Da li su općine i gradovi ista država u kojoj je i Vlada i Sabor? Pa jesmo. Ja mislim da jednostavno to nema smisla i da porezna uprava može vrlo lako, vrlo brzo izdati van odluku procjene kolika je procjena određenog zemljišta u kojem dijelu Hrvatske. Imaju oni model kako to rade i mislim da to treba raditi i da to treba raditi besplatno za korist lokalne samouprave i države u krajnjem slučaju. E sada, agencija za zemljište, njezina uloga po našem mišljenju isključivo mora biti prvenstveno kontrola i to ne samo kontrola onoga što će se raditi nego kontrola od onog vremena otkako je donijet prvi Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. Da se stvarno jedanput vidi na terenu tko obrađuje zemljište, tko se drži gospodarskog programa, da li je u njemu, da li nije, jasno je da se zemljišta koja su prodana, upisana u gruntovnice, bez obzira držali se vlasnici programa ili ne po kojem su i dobili neće moći vratiti. Ali vjerojatno se može i neki spor pokrenuti a takvih slučajeva nažalost ima i dosta ima upozorenja od ljudi i nezadovoljstva ljudi zbog toga što se ne vodi ta zemlja u onoj namjeni za koju je često puta bila dobivena. I mislim da tu agencija treba odraditi pravi posao. Ja sam rekao i danas kod donošenja, rasprave Zakona o savjetodavnoj službi da treba pojačati, ako treba pojačati ljude pojačajmo ljude ali napravimo posao. Nitko nam neće zamjeriti ako pojačamo kadrovski kapacitet i napravimo posao, zamjeriti će nam ako ga ne pojačamo i ne napravimo ništa ili ako ga pojačamo i ne napravimo ništa. Ali ako napravimo posao onda sigurno možemo tu postići i dobre rezultate za Hrvatsku općenito pa i naravno za politiku koja to provodi. I na kraju, onaj zakon, ona 2012. godina kada je negdje u veljači, mjesecu, tadašnji ministar Jakovina koji je danas često spominjan i biti će i još, naravno u ovom dijelu Zakon o poljoprivredi obustavio raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, zaustavio procese koji su već bili pri kraju, gdje je trebalo potpisivati ugovore, pa se onda čekalo do 2013. novi zakon, bolje da ga nismo ni dočekali, bolje da ga nismo ni dočekali jer je taj zakon napravio još veće cirkuse, a znamo dobro što se dogodilo kada smo napravili usporedbe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vremenu prije 2012. od 4 godine i 2012. znači do 2015., onda su vam to na onom grafikonu vam je to izgledalo ovako, ovaj stupac je recimo bio ovakav, onaj prije, a ovaj je bio ovakav, nije se ni vidjelo. To je rezultat. E sada, treba to ispraviti, treba krenuti u tom pravcu, treba gospodine ministre vama omogućiti da ono što ste dobro započeli, vratili ste optimizam u ovaj posao, ovakvim zakonima da to možete i provoditi. Zahvaljujem kolegi Hrgu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prva se za repliku javila kolegica, koja će nadam biti sada sretna i zadovoljna jer tu imamo najjači sastav Ministarstva poljoprivrede, njihova nazočnost govori koliko poštuju nas kao zakonodavnu vlast. Izvolite, kolegice Anka Mrak-Taritaš. Ja sam uvijek zadovoljna kada dođe ministar, pogotovo kada je ministar poljoprivrede a zakon je o poljoprivrednom zemljištu, meni se čini da je to pokazatelj da je ministru važno do ovog zakona i da mu je važno do toga što misle saborski zastupnici i svaki put ću naravno ukazati kada ga nema a kada je tu pohvaliti. Ali vratimo se na temu moje replike koja je upućena kolegi Hrgu. Kolega Hrg je u svom uvodnom dijelu, odnosno početnom dijelu izlaganja ukazao na jedan problem kojeg mi imamo sve više i više a to je neodržavanje poljoprivrednog zemljišta pogotovo ne održavanje onih poljoprivrednih čestica koje se nalaze i u građevinskom području koje treba kositi, gdje privatnik ima obvezu. Kada ste vlasnik i kada nešto imate, to obvezuje na nešto. Modeli koje imamo, još nismo došli do nekakvih pametnih modela, i u ovom zakonu jednako tako se dosta govori o obvezi koju imaju pojedinci. Ja moram priznati da jedini model kojeg smo do koliko toliko uspjeli uspostaviti je sljedeći, kada imate nekretninu koja je ruševna i koja je opasna za život da ju možete porušiti da si jedinica lokalne samouprave taj teret može upisati na to zemljište. Ali tu vam je sljedeća opasnost kod tih upisa, ti upisi naravno i bile su neke mogućnosti pa je Ustavni sud o tome imao neki svoj stav ali je onda i pitanje šta će jedinica lokalne samouprave sa tim svim nekretninama koje ima, što će s njima napraviti. Ali ono što vi vidite, vidite pogotovo u građevinskom području, kada imate parcelu ili dvije u kojem raste korov, drač, da ne kažem ambrozija i sve ostalo. I zaista, podržavam i onu vašu diskusiju koja je išla u tom smjeru, trebamo vidjeti, trebamo iznaći model jer jedinica, dakle netko će na nečiji teret to napraviti i pitanje je koji model upotrijebiti. Hvala kolegice na ovoj vašoj replici. Apsolutno da, ali ne samo građevinskom. Evo mi smo nedavno imali tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu po problemu fitoplazme u vinogradima. Glavni problem na koji ukazuju i proizvođači su neodržavani vinogradi u susjedstvu i mi u te vinograde ne možemo ući. Dakle ako nema tvrde zakonske regulative koja će odrediti da se može u to ući, a ne možemo ni natjerati lokalnu samoupravu da to napravi jer ne može unutra. Nevjerojatno je da se događa da stvarno ruševna neka kuća, objekat, ti ne možeš to ništa napraviti jer ako uđeš u posjed onda te vlasnik, najedanput se pojavljuje i onda te tuži, i onda te tuži a do tada ga nije bilo. Znači tu treba biti tvrd, rigorozan, čvrst. I rekao sam posebno u ovom dijelu poljoprivrednog zemljišta, apsolutno zakonom odlučiti i narediti dakle onome tko mora to raditi. Što će lokalna samouprava s time? A neka napravi program, neka okrupnjava poljoprivredna zemljišta, neka ih tada daju u zakup, neka ih prodaje, dat će na upravljanje u krajnjem slučaju po istom modelu kao što i drugo državno poljoprivredno zemljište. Sigurno da će se pronaći neki programi, mislim da je to čak možda jedna nova faza u radu lokalnih samouprava jer je recimo dosta napravljeno u infrastrukturi i sad u manjim općinama imate situaciju da treba izmisliti čak neke stvari koje treba napraviti, evo možda je to jedan od oblika funkcionalnosti i opstojnosti lokalne samouprave zašto treba kao takva postojati, zašto treba biti što bliže ljudima ali u svakom slučaju, da, veliki problem i on se mora početi rješavati ovim zakonom. Zahvaljujem kolegi Hrgu na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite. Iznosite originalnu ideju da bi neobrađeno poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu trebalo riješiti tako da unutra uđe jedinica lokalne samouprave da ga ona obradi za račun i na teret vlasnika ako to ne može podmiriti, da ona jedinice lokalne samouprave uđe u posjed. S čim bi ona to obrađivala? S kojim alatima, s kojim strojevima, s kojim ljudima? O tome ne kažete ništa. Ali to mene ne čudi, to je samo još jedna od nebuloza kojih je bezbroj, kojih je HSS dok ste ga vi vodili, učinio u poljoprivredi. I jer ste najkrivlji za ovakvo stanje. Pa ima rješenje za to. Našao ga je ministar Čobanković. Njegova obitelj je imala prije rata 3 i pol hektara zemlje, on tvrdi na intervju iz 2011. 8 i pol, pa da su kupili još onda 9, to je 17 i po, a do kraja mandata su imali već 33 i pol hektara, u dva mandata je toliko stekao. Prema tome, to je recept, to je recept. Jest da zato morate napraviti štetu državi od 30 milijuna kuna kao on ali zato bože dragi, ogulite 4 i pol tone krumpira, da ga je država natjerala da na ovih 33 hektara zasadi krumpir pa da guli vlastiti krumpir, a ne Caritas-ov, gulio bi ga 5 života. Kažete da je ministar Jakovina zaustavio procese. Hvala bogu da je zaustavio takve procese jer tko zna što bi bilo da su se oni nastavili. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem se kolega Stazić na vašoj replici jer mi ona omogućuje da nešto ovdje kažem onako kako baš želim reći. Dok sam ja vodio HSS, onda je HSS imao tjedno barem jednu presicu diljem Hrvatske di je upozoravao na gluposti i štetu koje je radila Vlada SDP-a sa Jakovinom na čelu hrvatskoj poljoprivredi. Tad sam to radio, danas je HSS u vašem zagrljaju, sretno vam bilo. Ali što se tiče ulaska u čišćenje, održavanje, malčerom, kolega Stazić, malčerom. Tako se to održava da zemljište stoji, da nije zaraslo, da neće na njemu rasti šikara dok ga netko ne obradi, poore i nešto na njemu posadi ili posije. Komunalna društva, kolega Stazić, su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, imaju vam oni te strojeve, bez ikakvih problema vam oni to mogu napraviti, samo im to treba omogućiti. Žao mi je da imate tako veliko nepoznavanje snage lokalne samouprave i operativnosti koju ona može imati, a li evo ja se nadam da sam vam malo sad prosvijetlio taj dio, da ćete drugi puta više o tome malo znati. Zahvaljujem kolegi Hrg na odgovoru. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hrg je dobro detektirao problem naplate kaznu ustvari kod jedinica lokalne samouprave. Mi imamo primjer da imamo jako puno neobrađenog zemljišta i onda ispisujemo kazne, imamo primjer da ljudi to ne plaćaju. Ja se slažem i sa kolegom Stazićem kad kaže pa nema kapaciteta jedinica lokalne samouprave, ali dobro, neki imaju. I onda se to sve lijepo privede svrsi, očisti se, e sad je moje pitanje, kako to naplatiti? Tu moramo napraviti jednu zakonsku regulativu i osnovu da jedinice lokalne samouprave mogu naplatiti ili kaznu ili troškove čišćenja. A pogotovo u slučaju kad nemamo vlasnika, a vlasnika nemamo ako nemamo ostavinu. Ako se ne sprovede ostavina, ili imamo ne znam, desetak, dvadesetak vlasnika za koje se ne zna tko je pravi vlasnik.

Evo tu tražim vašu pomoć kako da jednostavno svima tim načelnicima i gradonačelnicima pomognemo kako bi oni omogućili da jednostavno te kazne nisu samo ono, napišeš kaznu, pa sad više ne možeš naplatiti. Ma nisu kolega Prelec, kazne cilj. Cilj je da ta zemlja bude privedena svrsi. Jer zemlja jest privatno vlasništvo ali ona je isto toliko i zajedničko vlasništvo. Ona nije traktor, ona nije auto, ona nije stan, ona je tu, stoji tu i nitko je ne može nikuda odnijeti niti ju može povećati niti je može smanjiti. Znači ona mora imati poseban status. Mislim da smo mi sve godine krivo postupali, nismo omogućili lokalnoj samoupravi, nismo je ni natjerali, moramo i to priznati, da to mora raditi. Išlo se ono, poljoprivredni inspektor, pa onda komunalni redar, pa komunalni redar prijavi poljoprivrednom inspektoru, pa on dođe, pa ne dođe, pa piše prekršaj pa to dođe sucu za prekršaje, pa ne dođe, pa onda nitko više ne zna gdje to završilo. Treba pojednostaviti, treba jednostavno natjerati i one koji to trebaju napraviti i vlasnika da to održava. Nitko nikome neće ništa uzeti. Ali jednostavno ako nema takve mjere neće se ništa dogoditi boljega. To je jedna vrsta lagane prirodne dugoročne komasacije. U krajnjem slučaju tak čovjek može prodati tu zemlju. Pa neka se ukrupnjuju posjedi. I ono što je nekad bilo uvedeno u onom jednom zakonu da se znači kod prodaje privatnog poljoprivrednog zemljišta ide prema lokalnoj samoupravnoj agenciji, što je već tada bilo, nije bio loš model. Možda ga je trebalo malo doraditi, nije ga trebalo samo glatko odrezati, prerezati i odbaciti, kao što je zakona i Hrvatska poljoprivredna komora 2013. itd. Svašta se tu događalo lošega, sad se nešto pokušava popraviti, ja se nadam da će doći do toga, jer imamo upornog ministra koji će uspjeti to. Sljedeća replika, poštovani kolega Mladen Madjer. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Hrg, dobro, rekli ste da ste održali puno preslica, ali bez uspjeha kad ste bili predsjednik HSS-a, sad ste u vlasti, ja se nadam da će vaši sada uvažiti ove replike ministar, a baš me zanima da li će uvažiti, ja sam vam htio to postaviti pitanje, tko će izvršiti vrijednost, procjenu vrijednosti zemljišta? Slažem se kolega Stazić, da ministar Jakovina, da je napravio velike propuste, ali evo konkretno kod mene, ako je jedna zemljište, jedan hektar stajao 1350 kuna za 3 mjeseca pravilnik ministara, taj hektar dođe 650 kuna. I stvarno to je bilo zlo, iako slažem se da nisu sudski vještaci mjerodavni da vrše procjenu, ako ja bi vas pitao , da li čl. 5. oštećenje poljoprivrednog zemljišta, se smatra ujedno i prenamjena, izgradnja energetskih objekata. To je izgradnja vjetrenjača, znači, vjetroelektrana. Da li vi smatrate, jer ispod, vidimo kad idemo van, da ispod tih vjetroelektrana raste kukuruz ili neka kultura, da li to isto se smatra pod oštećenjem zemljišta? Zahvaljujem kolegi Madjeru na replici. Odgovor kolega Hrg. Izvolite. Odgovor na to pitanje će vam vjerojatno dati predstavnici ministarstva, oni će tu moći biti konkretniji. Evo vi sjedite pored kolege Vlaovića, pa on je na puno preslica sudjelovao i puno puta pozivan od te probleme. Pa i vi ste bili često puta, ali ste doživjeli prosvjetljenje čini mi se, pa neka vam svijetli. Ja u svakom slučaju razmišljam na isti način kao što sam razmišljao i onda. Nisam promijenio svoje mišljenje. I danas kažem i to sam govorio često, da su zakoni o državnom poljoprivrednom zemljištu i o poljoprivrednom zemljištu, nažalost napravili dosta štete. Ja nisam nikad imao potrebe i prilike biti interesno, da velim tako zaokupljen tim programom i tim problemom, jer nisam se time nikad bavio, nisam ništa na tome radio. Pa onda, neke stvari koje su se možda na drugi način i događale i koje su neki drugi ljudi i vidjeli, pa možda i vi, nemam pojma, možda drugačije to doplivavate. Ja ne, ja to doživljavam sa strane, pokušavam realno gledati, sudjelujem o raspravama o zakonima o poljoprivrednom zemljištu već skoro 20 godina, nekad na stranačkim tijelima, zadnjih 5 godina, ovdje u Saboru i moram reći da sam pred svojih 10-tak godina rekao da je gospodarenje za tadašnji zakon, da je gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u Hrvatskoj slično nečemu onome kad su ljudima podijeljeni stanovi od 3 do 5 tisuća njemačkih maraka u Hrvatskoj koje smo mi svi skupa plaćali. Samo što je to bilo malo slabijeg intenziteta zemljište je nešto drugo, zemljište je dakle, nepovratno, kuća se sruši, napravi se nova, a zemljište ostaje. Zahvaljujem kolegi Hrgu na odgovoru. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Vi ste nas ovdje dobro upozorili, da osim rijeka i putovi i ceste se pomiču u prostoru.

Pa se dogodilo onda da čovjek se pita kako će doći do svoje njive, jer može jedino helikopterom, nešto što ste vi spominjali ovdje je problem. I nije bilo problem dok nije se pojavio ARKOD, pa su onda ljudi tražili anekse ugovora, pa se ispostavilo da više plaćaju zakupninu, nego što dobivaju poticaja, jer do tada su uživali zemlju, koju zapravo i nisu obrađivali to se kasnije u ARKOD-u i vidjelo. Znači, povjerenstvo za provedbu natječaja i povjerenstvo za uvođenje u posjed, bilo za sječu, zakupa ili kupovini. Možda to izgleda čini mi se biti jedno povjerenstvo. Ali ono što je problem što to povjerenstvo zbog sukoba interesa ne mogu biti oni ljudi koji u zemlji znaju puno toga. Znači koji stvarno se bave poljoprivredom i koji tu zemlju poznaju da kažemo tako u dušu. I to će iziskivati sigurno troškove jedinicama lokalne samouprave. Ono što bi još htio naglasiti, da je predviđeno u čl.7 zakonom nešto što će i dovesti do troškova poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, poljoprivredna gospodarstva moraju voditi evidenciju o primjenu gnojiva, mineralnih, organskih poboljšivača, tla i pesticida. Ono što smatram da nije dobro ili ja nisam našao u zakonu, što ćemo s tom evidencijom. Bilo bi dobro da se ta evidencija negdje prikuplja, bilo u jedinica lokalne samouprave ili u agenciji. Da ti podaci bezveze ne ostanu tamo kod poljoprivrednika, jer oni nam sigurno nešto mogu ukazivati.

Odgovor kolega Hrg. Izvolite. Pa što se tiče evidencije ja mislim da se ona mora voditi, da nema nikakva potrebe da je negdje daje, neka ju svatko čuva, a ako mu dođe kontrola, pokazati će to i biti će sve ok, ako nema evidencije, znači da nije postupao u skladu sa direktivama koje postoje. A što se tiče ovoga prvog dijela što ste rekli, pa sjetite se kada je lokalna samouprava izbačena iz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što se je dogodilo? Tada je ministar Jakovina počeo te svoje famozne dodjele, pa su ljudi dobivali naplatne kućice na autoputovima. Dobije čovjek parcelu i dobije naplatnu kućicu, samo mu nitko nije omogućio da može naplaćivati cestarinu, to se je događao zato jer je lokalna samouprava maknuta. Ovim se zakonom ona vraća i mora biti u tome jer ona zna najbolje što je na njezinom području. Strahovi od toga da će biti manipulacije jer su tamo vijećnici koji raspolažu, ma oni su toliko jedan drugom kontrolirani da se teško mogu dogovoriti. U krajnjem slučaju državno odvjetništvo treba biti to konačno zadnje koje to potpisuje. Ako je netko proveo postupak u skladu sa svim zakonskim propisima, ako je poštivao sve procedure pa zar neki vijećnik u nekom vijeću koji dobiva 150 kuna možda neku naknadu za dolazak na sjednicu treba biti oštećen iz tog razloga što je tamo vijećnik? Pa on se može izuzeti iz odlučivanja, ali ako ima sve uvjete, ako se bavi tim poslom pa zašto ne bi on to dobio, ja ne vidim razloga. Pa mi u Hrvatskoj smo složili situaciju da više nitko ništa ne smije raditi. Zato nam i jest takva politička situacija, neće više nitko ni u politiku, pa ne dao ti Bog da si negdje, odmah si kriminalac, odmah si lopov, odmah si sve kriv, odmah ništa ne valja. Pa pogledajmo malo oko sebe, to se nama svima svaki dan događa. Stanimo s tim. Zahvaljujem kolegi Hrgu na odgovoru. U ime Kluba zastupnika IDS-PGS-LRI-a poštovani kolega Tulio Demetlika. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, zastupnici, uvaženi ministre, državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je Prijedlog novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u postupku javne rasprave izazvao očekivano i opravdano veliki interes i kao što su prethodnici rekli, sigurno to je jedan od najvažnijih zakona koje ćemo u ovom Saboru donijeti. To se sigurno temelji na članku 2. koji piše da „poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu“ I podržavam sve one koji su rekli da treba štititi upravo to vlasništvo, interese Republike, nacionalne interese kako bi taj izvor određenih prihoda jednostavno zaštitili. Međutim do sada možemo svi utvrditi da to baš nije bilo i tako. Zemljište stoji neobrađeno, zapušteno, sela se napuštaju, mladi odlaze iz zemlje, a postojeći zakon onemogućujući raspolaganje istim. Nadamo se da će donošenjem ovog zakona poljoprivredno zemljište biti napokon dano poljoprivrednicima koji ga žele obrađivati. U prijedlog novog zakona uvršteno je niz primjedbi koja je dala javnosti struka u postupku javnog savjetovanja. Prijedlog zakona koji je bio na E-savjetovanju u odnosu na ovaj prijedlog zakona znatno je izmijenjen, u nekim člancima na bolje, a nažalost u nekima po nama nagore. Upozoravali smo da sadašnji zakon u kojem je raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države centralizirano, na način da Agencija za poljoprivredno zemljište provodi postupak raspolaganja tim zemljištem neće donijeti očekivane rezultate i pokazalo se to da smo bili u pravu. Nije bilo za očekivati da će centralizacija raspolaganja ubrzati bilo koju proceduru i zato mi u IDS-u stalno govorimo i upozoravamo da je potrebno decentralizirati što više funkcija kako bi se postupci ubrzali. I zato sam ja danas posebno vesel i sretan kao IDS-ovac da je ovo čuje se i s lijeve i s desne iz sredine da se stvari decentraliziraju. I zato nam je drago što je predlagač zakona poslušao glas javnosti i struke te je u prijedlogu novog zakona predloženo da se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem provodi putem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, spuštanjem nadležnosti na provođenje na razinu jedinica lokalne samouprave. I to ponavljam, da sigurno nitko ne može bolje od samih općina i gradova znati stanje poljoprivrednog zemljišta i interese poljoprivrednika na njihovom području. Pokazalo se to da agencija sigurno to nije. Na to smo i u više navrata sa ovog mjesta upozoravali. U Istri su jedinice lokalne samouprave donijele programe i po njima raspolagale poljoprivrednim zemljištem, natječaji su se provodili i zemljište se počelo stavljati u funkciju. Pretežito je to bilo za potrebe podizanja trajnih nasada maslinika i vinograda ali i za ostale poljoprivredne kulture kao i za potrebe stočarstva. Stavljanje van snage tih programa i centralizirane postupka raspolaganja putem agencije u Zagrebu bila je najveća pogreška aktualnog zakona. Ovaj prijedlog zakona predviđa izradu novih programa, što smatramo da nije potrebno jer će se ponovno trošiti proračunska sredstva i gubiti vrijeme. Umjesto izrade novih programa mi predlažemo da se postojeći programi ažuriraju, usklade sa pravilnikom te na predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave donesu izmjene i dopune programa kako bi jedinice lokalne samouprave bile operativne za provođenje zakona u što kraćem roku. U prijedlogu zakona definirani su rokovi koji ukazuju na želju predlagača da se svi sudionici u provedbi zakona maksimalno ubrzaju. Tako se predlaže da programe sa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države kao temeljnog akta raspolaganja poljoprivrednim zemljište donesu jedinice lokalne samouprave u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. Ukoliko to ne učine jedinice lokalne samouprave za njih će to učiniti županija. Na programe suglasnost je dužna dati Agencija za poljoprivredno zemljište, a županija mišljenje u roku od 30 dana. Sve ovo ukazuje da se neće više nikoga čekati i da provedba ovog zakona mora biti prioritet svim tijelima i to svakako pozdravljamo jer na taj način ono što smo čuli smanjujemo te administrativne prepreke. Samo za usporedbu zamislite do sada kako je bilo da dosadašnja praksa je bila za sazivanje povjerenstva na nivou agencije u Zagrebu gdje su se provodili svi postupci bilo je potrebno više od godinu dana. No još ima nekih stvari na koje mi želimo ukazati a prije svega je članak 36 koji kaže na prvo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta prijedlog je takav da postojeći zakupac koji je ispunio gospodarski program, obrađuje zemljište, uredno plaća zakup sada po ovom prijedlogu zakona nakon isteka ugovora to zemljište može izgubiti. Mislimo da je takav prijedlog nedopustiv. U ovom zakonu se predlaže da prvi u pravu prvenstva ispred dosadašnjeg zakupaca i posjednika bude poljoprivredni gospodarstvenik koji se bavi stočarstvom. To jednostavno nije provedivo. Da li netko može zamisliti kako bi to izgledalo da nakon što je dosadašnji posjednik imao zemljište na kojem su podignuti trajni nasadi, koji je kupio potrebnu mehanizaciju, uredno ispunjava svoje ugovorne obveze, možda je dignuo kredite za razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva sada to zemljište izgubi i da ono pripadne nekom drugom. Potrebno je i znači druge mjere kako bi se pomoglo našim stočarima. Stoga mi predlažemo da se u članku 36 prva dva kriterija zamijene, tj. redoslijed zamijeni tako da bi prvi u redu uvijek bili u prednosti i oni koji su uredni, dosadašnji zakupci. Kada određujemo određene prioritete, trebali bi imati posebno u vidu specifičnosti pojedinog sektora. Tako je sigurno potrebno stimulirati proizvodnju mlijeka jer je ta grana u velikoj krizi zbog niza poznatih razloga kao što je npr. niska otkupna cijena mlijeka. Daljnji značajni razlog su zasigurno i nedovoljne površine poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu proizvođači koji proizvode veće količine mlijeka, pa je potrebno zakonom osigurati da se takvim proizvođačima omogući zakup dovoljnih površina poljoprivrednog zemljišta potrebno za proizvodnju stočne hrane? Nadalje, ukazujemo na specifičnost ekološke proizvodnje bez korištenja umjetnih gnojiva, herbicida i pesticida. Takva proizvodnja ima za posljedicu daleko manju proizvodnju od proizvodnje klasičnim načinim pa je za ostvarenje istih rezultata takvim proizvođačima potrebna daleko veća površina zemljišta. Predlažemo zbog toga da u odredbi članka 36 nakon dosadašnjih urednih zakupaca pravo prvenstva na zakup u javnom natječaju treba dati proizvođačima mlijeka i stočarima koji se bave ekološkom proizvodnjom i na taj način posloženim tim redom prvenstva izradili bi zakon koji po nama bi bio pravedniji a i poticali bi održivi razvoj. Kolega Prelec je spomenuo neke nepravilnosti koje se dešavaju i sigurno mi isto tako ćemo podržati Vladu ministra da se dodatno uvede reda oko izvršavanja svih obaveza plaćanja poreza, najma, koncesije. Ali tu bih htio skrenuti i pažnju da kroz odredbe ovog zakona moguće je doprinijeti uklanjanju sive ekonomije i povećanju učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje. Zato predlažemo da se unese odredba prema kojoj bi zakupci poljoprivrednog zemljišta površine veće od 20 hektara bili dužni prijavljivati godišnji prihod po hektaru površine poljoprivrednog zemljišta koje koriste. Pri tome poljoprivredni proizvođač koji ima prijavljeni prihod manji od 20 tisuća kuna godišnje ne bi imao pravo sklapanja novih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. A proizvođač koji ima prihod manji od 10 tisuća kuna po hektaru raskidali bi se postojeći ugovori o zakupu što bi trebalo unijeti u odredbu članka 43. stavak 4. zakona kao razlog raskida postojećeg ugovora. Jer ako ne može ostvariti taj prihod onda mu ne treba ni ta zemlja pa treba mu je oduzeti. To je, sljedeće smo rekli da želimo skidati ili ukidati administrativne barijere. Gdje vidimo još jednu malu prepreku u ovom zakonu? U prijedlogu zakona članak 38. stavak 4. nadležno županijsko odvjetništvo dužno je dati svoje mišljenje u roku od 30 dana zaprimanja nacrta ugovora i potrebne dokumentacije. Znamo da do sada nije bilo tako. Na suglasnost Državnog odvjetništva čekalo se predugo. I sada se postavlja pitanje, što ako državno odvjetništvo u roku od 30 dana ne izda mišljenje? Da li se smatra da je, ovako, kada vi kažete da je to obvezujuće, onda znamo da Državno odvjetništvo će prvo reći, nemamo dovoljno ljudi, trebati ćemo još dodatno zaposliti. Naš prijedlog je i mišljenja smo da bi bilo još bolje propisati da se Državno odvjetništvo uključi samo u slučaju kada dođe do nepravilnosti jer ima već dovoljno zakonom propisanih kontrolnih mehanizama, da li je to prostorni plan, da li je mišljenje županije i agencija. Na ovakav način državno odvjetništvo radi duplu stvar kao što radi agencija, pretvara se u još jednu agenciju. Državno odvjetništvo bi trebalo onaj koji će penalizirati i sankcionirati one koji su nešto pogriješili u kompletnom postupku. Tu ponavljamo poslove agencije. I sada dolazim na ono, vjerujem da ću stići, nadalje ono što je nama u Istri neprihvatljivo. U članku 60. stavak 3. definiraju se priobalno područje, jedinice lokalne samouprave koje imaju izlaz na more, otoci i poluotoci. To znači da se kontinentalni dio Istre ne smatra kontinentalnim područjem. Poljoprivrednici iz kontinentalne Istre tako imaju pravo putem javnog natječaja kupiti 10 puta manju površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države od njihovih kolega u nekoj drugoj županiji koja je kontinentalna. Moram postaviti pitanje zašto se Istra opet ignorira i stavlja u podređeni položaj? Ovaj stavak očito je napisan sa tom namjerom, jer na svim ostalim otocima i na poluotoku Pelješcu sve općine imaju izlaz na more, samo u Istri pola jedinica lokalne samouprave uopće nema doticaja sa morem i on je sada u podređenom položaju u određenom na onu općinu koja je u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Zato mi predlažemo da samo izbacite iz ovog članka otoci i poluotoci i neka ostanu jedinice lokalne samouprave koji su na obali. Sljedeće, zakonom se predlaže da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može prodati na temelju javnog natječaja po tržišnoj cijeni. To smo mi opet Istrijani stavljeni u nepovoljni položaj. Tržišna cijena zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u Istri je 10 više nego u nekim drugim dijelovima Hrvatske čime se ulazni troškovi za poljoprivrednike Istre puno veći i što utječe na konkurentnost finalnog proizvoda, da, dragi kolega. Činjenica je da evo vi u Slavoniji dobijete 10 tj. maksimalno 50 hektara za sadnju graševine i proizvodnju graševine, a u Istri može dobiti 1 hektar tj. maksimalno 5 hektara. I to može dobiti po cijeni od 5 eura ili 3, po 3 eura recimo da je u Istri, a u Slavoniji je po 3 kune. I sada kad usporedimo kako ćemo biti konkurentni, razlika između malvazije i graševine. Mislim da mi živimo u jednoj državi i ono kao što kažu, jedna zemlja, jedna cijena ali ako se vratimo malo u prošlost, nekad je Ministarstvo poljoprivrede predlagalo pravilnikom i definiralo cijene koja je bila ekonomski prihvatljiva i poljoprivrednicima i tako da im je osiguran bio ravnopravni položaj. Još imam malo vremena, želim iskoristiti ovaj trenutak kada govorimo o tematici poljoprivrednog zemljišta da ukažem na problem sa kojim se jedinice lokalne samouprave susreću, netko je to spomenuo, a odnosi se na neujednačenu sudsku prasku visokih sudova u vezi sa vlasničko-pravnim statusom neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je do 1991. bilo u režimu društvenog vlasništva. I koje se prema stajalištu Visokog trgovačkog suda smatra vlasništvom države i poljoprivrednim zemljištem. A prema stajalištu Vrhovnog suda zauzetog u brojnim donesenim odlukama, smatraju vlasništvo jedinica lokalne samouprave. U ovom trenutku donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, smatram da se to treba nedvosmisleno regulirati upravo u cilju smanjivanja pravne nesigurnosti i otklanjanja štetnih posljedica za sve gradove i općine u RH. Na samom kraju želim istaknuti da mi u Klubu zastupnika IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku, da smo zadovoljno što se pristupilo u izradi ovog novog zakona, prvenstveno zbog toga što je u sadašnjem zakonu raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bilo pretjerano centralizirano. Smatramo da je najveći doprinos ovog prijedloga zakona upravo prenošenje ovlasti na jedinice lokalne samouprave kako bi ubrzali i pojednostavili procese. Pohvalio bi još jednu stvar a to je uvođenje mogućnosti zamjene parcela sa ciljem okrupnjavanja i da onih plus minus 10% je prava mjera. Zato klub IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku smatra da ova prijedlog zakona ima dobre temelje i stoga smo ga spremni podržati u drugom čitanju ali ako i samo ako se uvaže ove naše iznesene primjedbe. Zahvaljujem kolegi Tuliju na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Demetlika, iz vaše rasprave, već pri kraju rasprave smo imali nekako osjećaj svih problema u Istri a nama kad gledamo ovako globalno Hrvatsko, čini nam se da u Istri ima nešto manje problema nego negdje drugdje ali apsolutno trete ukazivati na to. Decentralizacija je jedna zgodna riječ, mi ju dosta često upotrebljavamo, dosta često bez obzira gdje sjedimo u ovoj sabornici, lijevo, desno ili u centru, svi se zalažemo za decentralizaciju. Pritom apsolutno moramo znati da Hrvatska ima 556 općina i gradova i kao što prsti na našim nisu svi isti, nisu ni oni isti. Vi ste ukazivali na program i rekli ste nemaju potrebe svi donositi program nego bi postojeće programe koje ima, valjalo dopuniti i sve ostalo. I u tom djelu je zapravo i moja replika, kao što sve općine i gradovi nisu na odgovarajući način spremni zato se i uveo element županije za one koji nisu to potrebno napraviti, svakako bi trebalo voditi računa da nismo teret. Uvijek ste teret onom koji radi. I uvijek onaj koji radi i koji nešto prije napravi onda taj mora mijenjati, onaj koji nije napravio čeka. Zbog toga, vezano uz decentralizaciju, želju decentralizacije, jedan od tog elemenata sigurna sam i svakako bi bilo i uvođenje odredbe da oni koji su programi ili da se vežu uz neko vremensko razdoblje ili koji nisu stariji da ih se može dopuniti, da nema potrebe raditi nove programe. Evo zahvaljujem cijenjenoj kolegici Anki Mrak-Taritaš. Rekli ste, da, da imamo manje problema, sad ću se ja malo našaliti jer stalno se u sabornici prozivaju lijevi i desni, možda je sreća šta u Istri već 25 godina upravlja IDS i da smo iskoristili pravi trenutak kad je bio zakon takav da je bilo decentralizirano i da smo brzo i efikasno donijeli programe i uspjeli sa poticajima koje smo davali kao gradovi, općine i županija koje smo sufinancirali pokretanje ovih aktivnosti sadnje pogotovo maslina, vinovih loza ali i drugih kultura, sa 66% dok je sa nepovratnim sredstvima poljoprivrednik sa 33. Isto tako to naše jedinstvo u Istarskoj županiji, formiranjem i osnivanjem Agencije AZRRI kao i poljoprivrednog fonda gdje sve jedinice lokalne samouprave odvajanjem određenih sredstava, stvara se jedan dodatni fond upravo za davanje povoljnijih kredita poljoprivrednicima kako bi oni bili povoljniji od onih koji mogu dobiti iz banaka jer banke znamo da poljoprivredu tretiraju kao rizično ulaganje. I zato i danas me bilo začudilo da su pojedini zastupnici rekli da treba smanjiti ona sredstva od prodaje županijama, mislim da ne treba, nego možda čak treba i povećati upravo zbog ovih jedinica koje ste rekli, koje nemaju tu sposobnost da same izrade te programe a upravo ta sredstva u županijama su namijenjena da se ciljano tj. namjenski usmjere upravo prema razvoju poljoprivrede.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo nije mi bilo samo jasno onaj dio koji ste rekli, da ukoliko nema 10000 kuna prihoda po hektaru, da bi trebalo raskinuti ugovor, oduzeti zemljište ili. Spominjali ste 20000 kuna. Ne znam tko ima danas 10000 kuna od ovih Slavonaca po hektaru prihoda, pa ne bih htio da tu možda neki ljudi shvate, kao što je jedan ministar rekao u povijesti neka sade i siju kulture koje se isplate, pa su to neki doslovce shvatili, pa su posadili neke zabranjene i završili u zatvoru. Mislim da je prihod, ne znam što ste to mislili, na dohodak ili na sveukupni bruto prihod u tom dijelu. A što se tiče županija, smatram da ćemo malo zakomplicirati cijelu tu priču sa županijama, jer su one isto podkapacitirane sa kadrovima, imaju drugog svog posla koji moraju odrađivati i teško da će moći i da će se čak miješati u to, vjerojatno će iskoristiti onih 30 dana da prešute, pa da se shvati kao da se slaže, osim ukoliko župan neće imati nekih interesa u određenom dijelu, pa će se onda on pokušati miješati, kao što je to bio slučaj prije i znate kako to kod nas sve ide. Mislim da treba taj postupak skratiti što više i vremenski i da oni programi koji su napravljeni, a smatram da su uglavnom dobro napravljeni programi o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, da bi ih trebalo ostaviti u funkciji, da se ne gubi na njih vrijeme i novac, jer ovim zakonom se daje ovlasti opet lokalnoj samoupravi, no međutim ne znam s kojim sredstvima, jer činjenica je da nitko nema novaca, pogotovo lokalna samouprava, niti za najosnovnije stvari, a kamoli sad još da izrađuje nove programe i da se bavi. Pokušajte ih rasteretiti što više možete. Mislim da je to jednostavno jedna mjera s kojom želimo smanjiti ovu sivu ekonomiju, tj. rad na crno, prodaja na crno. Vi danas imate razno razne proizvođače koji su recimo OPG, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, vi imate tvrtke koje imaju sve registrirano. I taj OPG stvara nelojalnu konkurenciju jednom trgovačkom društvu koji je sigurno malo veći, malo jači. Jer ovaj može prodavati na samom pragu, bez računa, bez prijave i jednostavno ne plaća nikakav porez. Nadalje, kad prijavljuje prihode, ja kažem, prihod po hektaru da mora biti preko 20 a ako je manje od 10000 kuna godišnje, onda taj jednostavno nije sposoban da sa tom zemljom, sa tim hektarom može upravljati. Jer ako ne ostvaruje prihod takav, onda bolje da zatvori butik, bi mi rekli. Ali to je sve u cilju, jer svi oni ostvaruju veće prihode, ali je pitanje, koliko to prijavljuju. I zato podržavam sve one mjere koje će biti poticajne, jer ti poljoprivrednici, a danas smo svjedoci toga, da smo gledali i vidjeli u svim ovim godinama, da naši poljoprivrednici su dobili poticaje i onda da su izorali 2 reda, ali onda je bio Mercedes parkiran ispred štale ili tog poljoprivrednog domaćinstva, poticaj od države su došli, a povratno jednostavno država od toga nije imala ništa.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministar, 2 državna tajnika sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Pred nama je jedan, teško je reći, važan, važniji, da uopće nekoga ne uvrijedimo, ali izuzetno važan prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Mi smo svjedoci i to, kad idete u Zagreba ili kad izađete iz Zagreba, činjenice, da se poljoprivrednim zemljištem zaista ne upravlja na odgovarajući način. Ja sam to već spomenula, pa koristim i ovu priliku da još jedanput spomenem činjenicu, odite na web strancu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, postoji jedan program koji se zove ISPUN, na tom programu možete usporediti kako Hrvatska izgleda. Zadnje slike i zadnje snimke su negdje iz 2011. odnosno, 2014. i kako je ona izgledala '68. I kad vidite što je to bilo '68. onda vidite jednu zemlju koja je bila obrađena, vidite jednu zemlju kojem je vladao, gdje su bili prosjaci u šumama, a kad vidite danas, vidite zemlju koja nije obrađena. Ja ovaj zakon gledam u kontekstu želje, da budemo bolji i želje da ono sve što smo utvrdili da nam nije dobro, da poboljšamo. Ovaj zakon i nekako bi se referirala i nekako sam ga ja čitala u 5 skupina. Prva skupina je održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, gdje ukazujemo na to da se poljoprivredno zemljište treba koristiti, da poljoprivredno zemljište trebamo staviti u funkciju, gdje upozoravamo i privatnike da svoje poljoprivredno zemljište trebaju zaista, da treba biti u funkciji i tu se postavlja pitanje, naravno da su to uvijek dobre želje i naravno da zakon često ima neke dobre želje, ali je pitanje onda kako i što. I u tom dijelu ja upozoravam na odredbu, čl.4. koja govori o tome da katastarske čestice stavak 5 unutar granica građevinskog područja, koje su veće od 500 kvadrata morate obrađivati i mi imamo na snazi paralelno s ovim i Zakon o lokalnim porezima. Pa Zakon o lokalnim porezima, jednako tako koji je na snazi iako su najave da više neće biti, vi ćete na takvo poljoprivredno zemljište s jedne strane, definirano da ga obrađujete sve dok se ne privede namjeni sukladno prostornim planom, a u zakonima o lokalnom porezu imate da na to zemljište će se plaćati porez na neizgrađeno građevinsko zemljište isto sukladno tom prostornom planu odnosno tome što je moguće tim prostornim planom. Ja se duboko nadam da će Zakon o lokalnim porezima u tom dijelu koji govori o porezima na nekretnine da ćemo ga staviti van snage i dobro je ostane ova odredba gdje je da se uređuje, a jednog dana i komunalna naknada se treba plaćati sukladno onom što je u tom času na zemljištu, a ne sukladno onom što će biti moguće. Onda imamo dosta druga grupa govori o korištenju poljoprivrednog zemljišta. Postoji jedan odličan program koji je u funkciji koji je ARCOD, ja moram priznati da sam ga ja u životu kao prostorni planer koristila jel je odličan i tu imamo onu podjelu na P1 i P2 koja je apsolutno uredu, nemam tu ništa protiv. No međutim tu postoji jedan problem, a taj problem je da taj P1 i P2 koji je u ovom zakonu i P1 i P2 koji imamo u prostornim planovima županije i prostornim planovima općina često su različiti P1 i P2 i tu dolazimo do ozbiljnih dilema što je što vrijedi. I tu dolazim do one teme da zakon ima dobre namjere, a onda je pitanje što je to u provedbi. Stoga u zakonu u tom smislu mijenjati nekakve odredbe no međutim o tome treba voditi računa kroz provedbu. Svi prostorni planovi će se u budućnosti raditi preko ISPO-a preko tog sustava i stoga treba zaista voditi računa da je P1 i P2 ono koje je u ARCOD-u koje je u agenciji isto P1 i P2 koji je u prostornim planovima općina i u prostornim planovima županija. Kada smo imali raspravu na odboru onda je državni tajnik koji je tu bio mene pogledao i rekao vi ćete biti zadovoljni jer nema više suglasnosti na prostorne planove nego mišljenja. Zaista ta tema suglasnosti je dosta neprilike unijela i vama, unijela i prostornim planerima. Ja znam da postoji jedan dobar običaj ili zločesti običaj da tako kažem da baš ono što oporba govori ili kada daje neke amandmane principijelno se ne prihvaća, ali dajte pogledajte odredbu članka 18. i odredbu članka 19. U odredbi članka 18. govorite o mišljenju i govorite da se daje mišljenje na Strategija i program prostornog uređenja države. Program prostornog uređenja države više ne postoji, dakle donošenjem Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu i mi smo ga mijenjali više nemamo program prostornog uređenja, imamo samo strategiju. Ja pretpostavljam da resorno ministarstvo kada je donosilo odnosno kada je davalo suglasnost je možda previdjelo i bilo bi dobro da se odredba članka 18. … [[Upadica se ne razumije.]] dobro. Neću ulaziti tko je ali bi bilo dobro da odredba članka 18. i 19. bude jedna odredba.

E sada dolazimo do teme koju smo i tu otvarali, dolazimo do teme decentralizacije i do teme gdje zapravo općine i gradovi zaista imaju pravo upravljati svojim zemljištem. Znate velika vam je razlika ili nekako razmišljate malo različito kada ste na jednoj funkciji pa štitite interese države ili kada nekako probate štititi interese općine i gradova. I tu je cijelo ovo poglavlje koje govori o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta i govori kako se radi prenamjena, tko radi prenamjenu u kojem slučajevima i dolazimo do odredbe članka 25. stavak 6. koji kaže „sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su državnog proračuna od 70% i 30% jedinica lokalne samouprave odnosno grada Zagreba na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi“ To poljoprivredno zemljište se nalazi na području jedinica lokalne samouprave, cijele te postupke prenamjene rade uredi.

Voljela bih da 30% ide državi, a 70% jedinicama lokalne samouprave. Iz kog razloga? Decentralizacija je kao što sam već rekla u replici koju sam dala kolegi Tuliu Demetliki je zgodna riječ no međutim mi volimo decentralizirati poslove, volimo decentralizirati obveze, a vrlo teško ili skoro nikako decentraliziramo sredstva.

Kada malo gledate koliko su izvorni proračuni pojedinih naših jedinica lokalne samouprave ostanete uopće malo zatečeni kako je to moguće. Odredba članka 26. govori oslobađanja naknade. I sada tu imamo kada je riječ o infrastrukturi to je uvijek uredu i ja mislim da je izuzetno dobro što smo stavili i ove stambene građevine do 400 kvadrata ako se grade unutar građevinskog područja i mislim da je to nešto što je dobro u jednom času smo o tome raspravljali i razgovarali. Postoji jedna tema koja se je dosta često pojavljivala medijski, a to je tema prodaje zemljišta i to je tema kada zemljište koje je neobrađeno, koje je privatnog vlasnika a koje nije u funkciji se može dati u zakup. I pri tom se ovdje apsolutno govori ne mogu biti sadnje trajnih nasada i ne mogu biti izgradnja objekata. Ja mislim da je dobro. I mi u klubu jednako tako mislimo da je dobra varijanta da što više zemljišta se daje u mogućnost da se obrađuje iz jednostavnog razloga ako je zemljište ono što imate, zemljište vam je trajna vrijednost. Mi imamo zaista ovu godinu koja je ekstremno dobro zbog ne zato što smo mi bili jako dobri i jako pametni i jako sposobni nego zato što vas dragi Bog negdje podraga a drugdje vam uzme. Pa je bila dobra u smislu vremenskih prilika, imali smo odličnu turističku sezonu. No međutim rezultat te odlične turističke sezone na kraju, nažalost neće biti, neće rezultirati onom što bi bilo logično a to je povećanjem i razvojem poljoprivrede nego će rezultirati razvojem uvoza. Ja dugo pamtim i sjećam se kada sam tamo bila osnovna i srednja škola, onda smo učili na jedan drugi način nego što to djeca uče sada i onda smo govorili o onim vlakovima koji su bili bez voznog reda ili ljudi koji su iz područja krša, iz područja primorja išli u Slavoniju zbog zemlje. Zemlja više nije vrijednost na kojoj vi možete nešto činiti. To je onaj, ja tako ovaj zakon doživljavam, želja da budemo bolji, želja da tu nešto promijenimo, jer tu jednostavno nešto moramo primijeniti. Imamo resurse koji su vrijedni, te resurse koji su vrijedni trebamo staviti u funkciju. U kontekstu toga, ja sam jedna od onih koja se ne boji da se poljoprivredno zemljište kada to bude moguće da se prodaje, jer ne vidim razloga zašto se trebamo bojati da netko dođe, da netko bude, da netko ulaže, neće odnijeti. Znate, kada netko ulaže u zemljište koje je na području Hrvatske, kada netko, ja to uvijek naravno vežem uz svoju struku. Znate kada netko napravi objekt tu, on ga ne odnese, on ostane tu i ostane vrijednost koja je tu. Tu imaju još jedne odredbe koje su dosta interesantne a to su vezana uz prava građenja. To su one odredbe od članka 76. što radi agencija i način na koji daje prava građenja. Pa tu, ja bih bila još malo i liberalnija nego što ste vi ali apsolutno je već i ovo jedan iskorak koji je napravljen zapravo da poboljšamo situaciju koju imamo. Zaključno, zaista kada ste na redu 7. ili 8. kao klub onda je već sve rečeno i bez želje da ponavljam sve ono što su moji prethodnici rekli je sljedeće. Riječ je o izuzetno važnom zakonu, riječ je o zakonu koji ja doživljavam na način da želimo poboljšati staje. Riječ je o zakonu kojeg ja doživljavam da želimo ukazati na alarmantno stanje vezano uz velike količine neobrađenog, neuređenog poljoprivrednog zemljišta koje propada, koji postaju šikare. To je pogotovo tema u priobalju. Ja sam se znala zapitati kada malo gledate koji su požari, zašto požari idu po većini naših otoka, a požari su vam vrlo, vrlo rijetki na Korčuli. Kolega Bačić je sa Korčule. Zašto? Zato što je to jedan od otoka gdje su oni odlučili ne prodavati svoje zemljište za izgradnju apartmana, oni su svoje zemljište koje su imali privodili namjeni, privodili poljoprivredi. Otok koji je najobrađeniji od tih otoka. I onda nije čudno da je to otok na kojem imate najmanje požara iz jednostavnog razloga što i požare koje danas imamo su rezultat neobrađenosti, pogotovo kada je riječ o zaobalju. Jer naravno bor nije nešto što je autohtono nego je nastao zbog neobrađenosti. Ali jednako tako kada imate priliku i vidjeti ove poplave, to je isto rezultat svega toga. Mi podržavamo napore koji su učinjeni u ovom zakonu, naravno da nam je želja i intencija da budete bolji. Apsolutno i ovdje u raspravi je bilo niz stvari s kojima se možemo suglasiti a u odnosu na temu prostorno planske dokumentacije zaista napravite jedan mali, to nije ništa senzacionalno, dva članka napraviti u jedan i zaista da bude onako kako treba i kada dođemo u drugo čitanje da možda i dobijete nekakav bolji termin, prijepodnevni termini su puno zgodniji nego ovi poslijepodnevni ne samo zato što smo umorni mi koji smo tu nego i zbog toga što nekako ima i više kolega i onda su puno ambiciozniji, jer to vam je onaj prime time u kojem imate kamere pa onda su sigurni da će možda dobiti i svoju minutu u jednom od dnevnika. Izvolite. Uvažena kolegice, vi ste u jednom trenutku rekli da drugačije razmišljate kada ste na jednoj funkciji a drugačije kada ste na drugoj funkciji. Kada ste bili ministrica graditeljstva kada smo raspravljali o ovim problemima zemljišta i koje se nalazilo unutar građevinskih područja i koje se nalazilo van građevinskih područja i načina na koji se država knjižila na to zemljište i kada smo vam ovdje predavali amandmane niste htjeli prihvatiti taj naš vid razmišljanja o čemu je govorio evo upravo malo prije i gospodin Tulio Demetlika. Dakle, ovo je po prvi puta koliko sam ja u politici, a jesam podosta godina i na čelnim funkcijama da netko upravo promišlja na ovakav način kako je to sada odradilo ovo ministarstvo na čelu sa ministrom Tolušićem da su ipak jedinice lokalne samouprave te koje najbolje poznaju situaciju na svom terenu, da najbolje znaju raspolagati sa zemljištem i da ono što je bitno vode računa da to zemljište što prije stave u funkciju. A ovo govorim iz razloga jer ste vi vodili resor koji je davao svima nama suglasnost i na prostorne planove i tada i sada, a evo tu koristim priliku i ministra upoznati sa onom uredbom Vlade gdje se država praktički po meni, kršeći onaj sporazum o sukcesiji bivše Jugoslavije knjižila na nešto što nije bilo njeno vlasništvo. U zemljišnim knjigama, u katastru, u gruntovnici pisalo je vlasništvo jedinica lokalne samouprave i pravni slijednik su bili gradovi i općine. Državno odvjetništvo je bez suglasnosti, bez uopće pitanja jedinica lokalne samouprave ne poštivajući prostorne planove koje smo svi morali donijeti do 2006. godine redovito knjižilo RH u vlasništvu i sada smo onda u ovome problemu u kojem jesmo. A da nam i država da to zemljište nakon silnih peripetija moramo plaćati skidanje i šumsko-gospodarskih osnova i ne znam kakve procedure odrađivati za zemljište koje smo odavno mogli stavit u funkciju. Mislim, ovo sam se ja samo izrazio što ste rekli da drugačije razmišljate na jednoj poziciji a drugačije na drugoj, ja vjerujem da sad razmišljate isto kao i ja. Kolega Klarić, ja sam to rekla u trenutku kad sam krenula govoriti o naknadi. Ali apsolutno koristim priliku da se referiram i na problem knjiženja i problem Državnog odvjetništva. Sa govornice mislim da je kolega Demetlika spomenuo Državno odvjetništvo, spomenuo ga ali relativno nježno. Ja mogu tu reći da smo mi prvi put u Zakonu o gradnji rekli kad se ne zna rješenje da li je državno ili općinsko zapravo da to nije razlog da se s tim zemljištem ne može raspolagati nego se ovo treba riješiti u jednom drugom procesu. Ali ovo sam govorila vezano uz naknade koje su uz legalizaciju. Dakle, ja sam tada branila Zakon o legalizaciji, taj Zakon o legalizaciji je zaista bio, ja se usudim danas reći prva prava decentralizacija, mi smo dali posao, dali smo i sredstva. I tad sam branila da 50% budu sredstva države iz jednostavnog razloga što se iz toga trebalo nešto napraviti, 20% ide jedinicama lokalne samouprave na koju su izdavale dozvole, a 30 na prostoru gdje se to dešava pa sam se tu zapravo referirala i ovih 70-30, ja bih zaista voljela da je obrnuto jer se to, imate jedan drugačiji, znate kad ste s jedne strane, jednu stvar vidite i kad ste s druge strane vidite sve, onda jednom vidite jednu i drugu stranu. Čini mi se kad je riječ zaista o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta da bi bilo neusporedivo bolje da su veća sredstva jedinicama lokalne samouprave iz jednostavnog razloga što zaista, kad malo gledate izvorne proračune jedinica lokalne samouprave, ja kad vidim izvorne proračune pojedinih općina koje su na 800 tisuća kuna ili 1 milijun, ja se pitam kako oni uopće uspijevaju živjet i uspijevaju preživjet, a mi ih imamo i takvih. I kad pitate koliki vam je izvor, onda mislite da im je netko nešto krivo rekao. Ova prenamjena poljoprivrednog zemljišta se meni čini da je dobar model i da bi tu trebalo dati više općinama.

Izvolite.

Želimo da se to u budućnosti ne događa, želimo čist račun, da budemo svi jednaki pred zakonom, da bude transparentno provođenje zakona zato sam i replicirao kolegi Križaniću da je nama u HSS-u neprihvatljivo da ne postoji kvalitetna evidencija koja to gospodarstva plaćaju zakup a koja ne, i pozdravljamo naravno inicijativu jer je to uvijek bio program HSS-a da programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i natječaje provode jedinice lokalne samouprave, njihova općinska vijeća i načelnici jer oni najbolje znaju na terenu tko je ozbiljan proizvođač, tko se bavi poljoprivrednom proizvodnjom a tko je mešetar. Mi upravo želimo izbjeći mešetare i zato tražimo u prijenosu dokumentacije koju će sada agencija ponovno vratiti jedinicama lokalne samouprave da se napravi čist račun tko to nije plaćao zakup, tko nije plaćao porez, da takvi nemaju mogućnost sudjelovati u budućim natječajima. Isto tako, ono na što sam upozorio i što mnogi s terena komentiraju da se do državnog poljoprivrednog zemljišta došlo na način da su napisali kvalitetan gospodarski program i da onda, često je takav dojam na terenu, da nitko nije kontrolirao dal' se taj gospodarski program provodi, da li to gospodarstvo stvarno ima i dalje 50 ili 100 krava ili 100 svinja ili je i on čisti ratar kao što je bio i onaj njegov susjed koji nije mogao do državnog poljoprivrednog zemljišta. A da je doista to tako, evo dobio sam potvrdu i na Odboru za poljoprivredu od državnog tajnika, da je preko 800 korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta kroz ove zadnje natječaje za stočare, imali mogućnost podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora a samo 234 je podnijelo zahtjev ili svega 3 i pol tisuće hektara. Što je sa onih preostalih skoro 700, 800? Kako će oni biti tretirani u budućim natječajima i da li će vratiti one potpore a dobivali su potpore za isto zemljište jer su ga upisali u ARKOD? Da li smo na taj način omogućili jednaki pristup svim gospodarstvima da su jednako konkurentni i da im je dostupno državno poljoprivredno zemljište? Nismo. I zato tražimo da se i to raščisti. Također je veliki prigovor s terena vezano uz ekološku poljoprivredu, pogotovo za višegodišnje nasade, jer se na ratarskim površinama posadili hektari i hektara orasa i drugih višegodišnjih nasada, koji niti se obrađuju niti država ima od toga koristi, a ni zajednica i sigurno da postoji nezadovoljstvo i ratara i stočara što je to na taj način, obradivo, poljoprivredno zemljište pretvoreno u višegodišnje nasade koji se ne obrađuje i raste korov u njima i širi si divljač i šire se štetnici druge s tih površina na obrađene poljoprivredne površine. A to je upravo ovaj dio što su i kolege spominjali, da kroz decentralizaciju obveza, spuštam obveze na općine, gradove i županije, treba riješiti i financijsku decentralizaciju, ojačati kapacitete, općina, gradova i županija. Pa i ovom financijskom dijelu. I mislim da do drugog čitanja treba i o tome razmisliti, o udjelu sredstava koje pripadaju općinama, gradovima i županijama iz ovog dijela, i od prodaje i od zakupa i od koncesije i od prenamjene poljoprivrednog zemljišta. Jer zašto bi u prenamjeni 70% išlo državi, a 30% jedinicama lokalne samouprave, Mislim da se tu može naći jedan kompromis da više dobe jedinice lokalne i regionalne samouprave. Također, je nejasno i evo to traže naši poljoprivredni proizvođači, da se ministar odgovori, jer prije samog upućivanja prijedloga zakona na Vladu i moje kontakte sa udrugama i proizvođačima i to pozdravljamo, da ih se konzultiralo to je najavljeno da će prednost imati, ono što i mi zagovaramo, domicilno stanovništvo, jer je to prije svega njihova djedovima koja im je kad oduzeta. Sad samo žele vratiti svoje zemljište kroz legalan ugovor o zakupu ili kupnji i to oni koji se prioritetno bave poljoprivrednom proizvodnjom, žive od poljoprivrede, nemaju drugih izvora prihoda. Naravno da treba omogućiti i stočarima da dođu do zemlje, a evo ministar je to promijenio i sad više bodova dobivaju stočari. Pa bi naš bio prijedlog onda ako već treba stočare, a treba pomoći, jer smo izgubili 65% proizvođača mlijeka u RH, moramo pomoći da se ta proizvodnja digne, onda do one kvote, koliko im nedostaje do nitratne direktivne. Znači ne da on uzme 50 ili 100 hektara, nego samo onoliko koliko mu nedostaje da zadovolji nitratnu direktivnu, da zbog toga dobije više bodova. Mislim da bi to bilo primjereno i da bi bili zadovoljni i ratari i stočari, a znamo da postoji interes i jednih i drugih za državnim poljoprivrednim zemljištem. Kad je riječ o mladima mi iz HSS zagovaramo da ministarstvo i Vlada osmisli model, kako potaknuti mlade, a čuli smo da ih ima preko 10% nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, da ostanu se baviti poljoprivrednoj proizvodnjom. A pogotovo oni koji iz urbanih sredina žele se vratiti na selo i živjeti od poljoprivrede da vide modele. Jer i Marija Terezija je znala naći modele da privuče žitelje u područje Slavonije, Baranje i Srijema. Pa ajmo neka i ova Vlada nađe modela da uskladi to sa Državnim odvjetništvom i drugim nadležnim ministarstvima, da im da zemljište na korištenje bez naknade ako se želi baviti poljoprivrednom, na tim područjima. Da vratimo život u ta područja. I ono što isto tako treba reći da imamo dosta žena koje su nositeljice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Njih ovaj zakon nije dotakao. Prijedlog je HSS da i ona obiteljska gospodarstva koja vode žene dobiju više bodova kako bi bile konkurentnije na natječajima za državno poljoprivredno zemljište. Mislim da to su i jučer naglasili predstavnici Europske komisije, odnosno, Odbora za poljoprivredu, da gdje su nam žena u poljoprivredu, dajemo li im dovoljno mjesta. Mi iz HSS se zalažem za ovaj model, da se do 2 čitanja razmisli od modelu nagrađivanja onih gospodarstva koji vode žene i na taj način bi sigurno doprinijeli razvoju poljoprivredu na našim područjima. I moram spomenuti ribarstvo, slatkovodno ribarstvo, gdje je zahtjev od vlasnika, odnosno zakupaca ribnjaka da ne plaćaju duple naknade i zakup i naknadu za korištenje voda, da se to sve plati zakup, jer ga oni i onako plaćaju. A isto tako, obzirom da imamo klimatske promjene i velike štete u poljoprivredi moja Brodsko-posavska županija proglasila je elementarnu nepogodu od suše. Jedan od modela kao možemo pomoći im, da im se u ovoj godini država odrekne zakupa. Jer sigurno neće moći svi se javiti na onu mjeru 5 2, a iz ovih 20 milijuna kuna, koliko država ima naknadu štete od elementarnih nepogoda, neće dobiti ništa. Pogotovo što im nije isplaćena ni ona eko renta, za štete od ribojednih ptica. I mislim da to naši i slatkovodni ribari zaslužuju. Ali, naravno, da se razmisli i o ratarima, koji su pretrpili velike štete od suše, da im se na određen način pomogne. Zahvaljujem kolegi Vlaoviću. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ja ću brzo pokušati objasniti ovaj dio oko mogućnosti agencija, da mogu dati privatno zemljište koje je neobrađeno u zakup ili staviti ga u funkciju. Podsjetiti ću vas da je prije određeni broj godina, HSS išao s takvim prijedlogom zakona. Nažalost, skupina u Hrvatskoj je to stavila na Ustavni sud i nažalost to nije prošlo na Ustavnom sudu jer sumnjam da će proći i sada. Jer koliko znamo da je Ustav iznad zakona, pa privatno vlasništvo je neotuđivo i mislim da cijela ova priča na ovaj način neće proći, da će biti na neki način i srušena. Htio bi se osvrnuti na zajedničke pašnjake. Oni imaju ime zajednički, a mi ovdje sada dajemo mogućnost, da ih iznajmi fizička osoba. I znate kako će to završiti, ako jedna osoba, dobije zajednički pašnjak, on će reći ostalim stočarima, žao mi je pašnjak je moj, ne možete svoju stoku voditi na pašnjak, koji se zove zajednički pašnjak. O tome je HSS već puno puta radio i pričao o pašnjačkim zajednicama. Bilo je nekih pokušaja, no međutim nikada nije zaživjelo. Smatramo da zajednički pašnjaci bi trebali ostati zajednički za sve one koji uzgajaju stoku u određenoj jedinici lokalne samouprave i da se imaju pravo na pasanja te svoje stoke i da treba naći model da to tako bude, znači da ga može uzeti ili zadruga u kojoj imaju svi pravo se uključiti, a ne fizička osoba koja neće dozvoliti ostalima. Što se tiče okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Imamo slučajeve koje imam i na svom primjeru, da sam kupio pet hektara zemljišta gdje je bilo osam vlasnika 12 parcela i sada da bih ja od toga napravio stvorio sam jednu tehnološku cjelinu od pet hektara da bih ja napravio to kao jednu česticu to me košta više nego što sam to zemljište vjerojatno i platio. Ako želimo okrupniti zemljište, ako želimo promijeniti tu statistiku koja je u Hrvatskoj da smo jako usitnjeni, da imamo male parcele, a mislim da je na terenu malo drugačija u stvarnosti situacija, mislim da moramo naći model i u tom zakonu tih granica katastarskih čestica u stvaranja u jednu česticu. Stočari prednost da, no međutim s obzirom da je stočarstvo jedno od potrošača poljoprivrednih proizvoda znači sirovina kukuruza, soje, pšenice, ječma i ostalog što se koriti u ishrani stoke, no međutim treba voditi računa da su neki ljudi izgradili svoja imanja, uložili jako puno novaca, svoje familije okrenuli u proizvodnju, kupili strojeve da se ne desi sada da neki stočari dobije toliko pravu da drugi budu propali. Znači građenje nečije opstojnosti na nečijoj propasti nikada nije dobro pa mislim da ni ovdje i da tu treba pokušati naći neki model da se o tome vodi računa u ovome zakonu.

Možda postoje i čestice u RH koje su veće od 10 hektara i smatram ako je taj maksimum 50 hektara onda neka i ta čestica bude maksimalno 50 hektara. Mislim da to tu ništa ne mijenja, a riješit će neke probleme koji bi mogli nastati. Bilo je ovdje i prijedloga da se mogu iz drugih jedinica lokalne samouprave uzeti zemljište na području neke druge jedinice, mislim da to nikako nije dobro jer s obzirom da ovdje su jedinice lokalne samouprave dobile ovlasti da upravljaju zemljištem i da je to onda stvar nešto što će dovoditi do smutnje. A 50km udaljenost parcele, oni koji rade sa velikim traktorom, bez obzira što danas traktori idu 50km/h ali kada stavite na njega dvije, tri, četiri tone težak priključak po našim cestama nikako ne ide 50km. Transport 50km je jako daleko i to je definitivno neisplativo, 20km nekakav maksimum gdje se ići obrađivati poljoprivredno zemljište. Zahvaljujem kolegi Lenartu i kolegi Vlaoviću na ovim raspravama. Imamo tri replike prva replika poštovani kolega Josip Križanić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja sam htio replicirati gospodinu Vlaoviću jer mi nije jasno zašto ste vi meni replicirali u vezi neplaćanja najma. Naime, ja sam vrlo jasno rekao da pozdravljam da se poslove raspolaganja zemljištem vrate jedinicama lokalne samouprave, da će oni pratiti program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i potpunu kontrolu naplate najma. Dalje, rekao sam da je nedopustivo da mi danas ne znamo za koliko se zemljišta plaća najam, a da se ubiru milijunski poticaji. I sada meni nije jasno s čim se vi tu ne slažete odnosno vi ste rekli da ćete meni replicirati. Kada ste vi govorili o tome da se slažete da treba stočarima zemlje i da im treba dati do toga koliko treba do NItratne direktive, upravo to je intencija ovog zakona da se stočarima da prioritet imaju samo oni stočari kojima fali zemlje. To je odgovor i kolegi Madjaru model postojećih stočara. Dakle mi bi postojeće stočare morali očuvati da oni ne propadnu, to je intencija da se stočarima da.

Kolega Križanić, rekli ste u svojoj raspravi da bi poljoprivredni proizvođači bili konkurentni da moraju imati državno poljoprivredno zemljište i tu se slažemo, međutim nisu jednako konkurentni ako je on plaćao zakup za svoje poljoprivredno zemljište i najam i koncesiju, a neki drugi nije, onda nisu konkurentni i nisu u istom statusu. I zato sam inzistirao još jedanput na tome da se taj sustav uredi jer nemoguće je da Agencija za poljoprivredno zemljište, ministarstvo i druga državna tijela ne mogu riješiti taj problem da usklade evidencije i da se zna tko je plaćao, a tko nije.

Da li su oni i dalje stočari, da li su onda oni ostali stočari koji su uredno radili i zadržali stoku jednako konkurentni s njima?

Izvolite. Kolega Vlaović, rekli ste da evo čekamo već dvije godine i konačno da nam je zakon tu, ali isto tako … stavljam sumnju i kada će se taj zakon početi provoditi. Naime, osvrnut ću se na članak 103. stavak 1. u kojem se navodi da će Vlada donijeti dvije uredbe i uskladiti postojeće, kao i u stavku 2. istog članka da će ministar donijeti više od 10 pravilnika, čak njih 16 u roku od 6 mjeseci. To što se spominju rokovi znamo evo to najmanje još šest mjeseci od donošenja zakona, dosadašnje iskustvo je pokazalo da se pravilnici ili čak ni ne donose ili se kasno donose što sigurno dovodi do neprovedivosti zakona. I druga stvar kada se spominju županije u samom zakonu, da li u pravilniku kasnije treba definirati tko izdaje mišljenje, da li je to predstavničko tijelo, da li je to izvršno tijelo ili da li je nadležni odjel jel ako budem čekali zasjedanje predstavničkog tijela onda je to svakih tri mjeseca, a mislim da bi trebalo skratiti upravo taj rok za donošenje tog mišljenja. Odgovor kolega Vlaović, izvolite. Pa kolega Demetlika, izrazio sam sumnju u brzinu a svi naši poljoprivredni proizvođači žele čim prije vidjeti prvi natječaj da se mogu javiti na natječaj. Dobro ste primijetili da treba donijeti još niz pravilnika i uredbi i ja sam upravo to i na odboru za poljoprivredu pitao koliko je pravilnika u pripremi, više od 10-ak pravilnika i drugih podzakonskih akata je u pripremi i da li će oni biti gotovi dok se bude donijeli programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na općinama a ni oni ne mogu donositi programe raspolaganja ukoliko pravilnici nisu kao provedbeni propisi doneseni i pomogli našim načelnicima i gradonačelnicima da mogu napraviti programe. Netko je već spomenuo, mi imamo programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje su naše općine, gradovi i županije napravili, svega 74 općine i grada nisu napravili program pa je evo i prilika da pozovem ministarstvo da ih pritisne ili da donesu program ili ako netko u njihovo ime to donese a oni ne, da onda na njihov trošak ide to. Zato sam govorio o spuštanju i decentralizaciji financijskih sredstava jer će biti dodatnih troškova i za općine i za županije dok agencija se rasterećuje dijela poslova.

Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Vlaović, nema razloga da se ne složim sa svime što ste rekli ali želim vas vrlo jasno pitati sada podržavate li one zahtjeve koje smo mi iznijeli u raspravi? Govorim o klubu MOST-a. Dakle prvo, reći ću samo neke, prvo da je rok koji se navodi u zakonu, ako zakupnik ne plati zakupninu do kraja rujna tekuće godine, da automatski se prekida zakup, da taj rok nije dobar posebno u pitanju stočarstva, posebno u pitanju mljekara, jer oni čak i prema odredbama Ovršnog zakona nisu zaštićeni, oni nemaju drugi dohodak nego onaj novac što dobiju od otkupa mlijeka. I šta im onda ostane?

Može to kupiti i fizička osoba iz RH. Ali tko garantira da ona neće poslije prodati to strancu. Podržavate li znači da se već sada u zakonskom prijedlogu zaštiti to pitanje da se to ne dozvoli? I na kraju pitanje raskida ugovora vezano za otvaranje stečajnog postupka. To je red, ovdje se spominje u zakonu samo stečajni postupak, mi imamo predstečajne nagodbe i imamo poseban zakon lex Agrokor tzv. Zašto se i to ne ubaci u zakon da se zaštiti, da do tog zemljišta, izuzetno vrijednog zemljišta opet ne dođu stranci na taj način što će kupiti određena poduzeća. I odgovor kolega Vlaović, izvolite. Uvaženi kolega Žagar, pa naravno da članovi HSS-a i ja osobno podržavamo svaki prijedlog koji ide na korist i u korist obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i jedino s njima smo u zagrljaju iako nas često oni i ne glasaju za nas. Ali mi i dalje branimo upravo OPG-ove i šansu da oni dođu do poljoprivrednog zemljišta i štitimo nacionalne interese jer upravo u suradnji sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima HSS je išao sa zahtjevom da se u pregovorima oko ulaska u EU osigura 7 godina moratorija na prodaju zemlje strancima plus 3 godine nakon toga ukoliko imamo opravdane razloge. A evo sad zgodna je i prilika, nema ministra ali je državni tajnik tu da li je ministarstvo počelo raditi na tome da li će i kada uputiti zahtjev za još tri dodatne godine jer vidimo da većina naših obiteljskih gospodarstva još nije osiguralo dostatno poljoprivrednih zemljišta za svoju proizvodnju.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva poljoprivrede, poštovane kolegice i kolege i prije svega poštovani građani koji nas pratite. Ovo najavljuje se kao vrlo važan zakon. Postavlja se pitanje kada netko da prijedlog zakona u proceduru Hrvatski sabor koji je cilj ili koji su ciljevi takvog zakona. Pitao sam se čitavo vrijeme koji je ključni cilj ovog zakona. Predlagatelj je rekao da se time želi povećati efikasnost poljoprivredne proizvodnje, da se poveća površina, obradive površine, da se kazne oni koji ne obrađuju, da se oni koji žele obrađivati da mogu to raditi na i privatnom posjedu za što smo čuli da je to jednostavno povreda posjeda, da je to nemoguće. Ja sam se trudio kao ekonomist naći ovdje, ocijeniti koliko će ovaj zakon ustvari imati pozitivnih aspekata, posljedica, jer kao što znate ja ne govorim bez argumenata, ne bih bio jednostavno moj, moje osnovno zanimanje, zvanje traži da govorim argumentima. Dakle ideja je dobra ali mislim i mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku, dakle patriotske stranke koja je socijalno osjetljiva i ona je okrenuta budućnosti mi želimo o tome govoriti argumentirano. Ja osobno mogu govoriti o poljoprivredi jer ja sam dijete sa sela, rođen sam na selu i tamo dugo živio i slavonski sam zet, također. Prema tome poznajem jako dobro situaciju. Čitam sve više i Stjepana Radića što je govorio obilazeći sva sela u Hrvatskoj jer samo tako možete razumjeti kako seljak živi i koji su njegovi problemi. A ja vas gospodo, uvjeravam i svi koji me slušate, pa nije problem u poljoprivrednom zemljištu u Hrvatskoj, nego tko će ga uopće obrađivati. Čitava poljoprivredna politika okrenuta je protiv seljaka. A posebno malog vlasnika. Pa evo maloprije raspravljam ovdje sa kolegom Demetlikom o crnom tržištu u poljoprivredi, pa seljak se mora i OPG-ovi seljaci služiti dijelom sivom ekonomijom jer je sistem službeni protiv njega. On nije prijateljski, on nije stimulativan. On ga tjera na sivu ekonomiju. Pa kako će se ostvariti pozitivni rezultati od svega ovoga? Pa evo nekoliko dakle, kako ostaviti neobrađeno zemljište u funkciju? To je vrlo važno pitanje. Ako kao prvo ne možete obrađivati tuđe zemljište, bez obzira što ne obrađuje, ako idete kažnjavati čovjeka koji ne obrađuje zemljište, pa on je otišao u Irsku, Njemačku, iselio se, pa što ustvari vi radite ovom zakonu? Vi tjerate i ono malo što je ostalo a protiv kojih je inače poljoprivredna politika, vi dodatno kažnjavate i da se dalje raseljavaju. Razmislite gospodo o tome, ja vam savjetujem da ne kažnjavate. Ljudi će obrađivati sa radošću bilo koju površinu ako oni vide ekonomsku računicu, ako vide smisao toga. Vraća se nadležnost dodjele zemlje tako reć, kako ljudi kažu to, lokalnim zajednicama, gradonačelnicima, da ne kažem šerifima umjesto da središnja agencija to radi u Zagrebu ili Osijeku možda u Osijeku, dakle, opet se stvara pogodna klima za širenje klijentelizma. U 27 godina hrvatske nezavisnosti, ovaj zakon se mijenja 27. put, dakle svake godine po jednom. Pa što to govori, to je sjajna ilustracija da nema konzistentne politike, poljoprivredne politike a u tom kontekstu i politike prema poljoprivrednom zemljištu. Jer ako netko svake godine u prosjeku mijenja zakon o zemljištu, onda je to raspašoj država, razumijete. Pa politika poticaja i svega ostalog, pa dovoljno je bilo pogledati recimo Austriju koja ima poticaj prema nadmorskoj visini. Nemam vremena o tome pričati, mogao bi o tome dosta pričati jer sam čitao, ali bit će prilika da se o tome govori. Gospodo, prije rata plaćao se porez na zemlju a tada se u Hrvatskoj obrađivalo 2 milijuna 200 tisuća hektara zemljišta. Danas u nezavisnoj Hrvatskoj ne plaća se porez a obrađuje se oko 850 tisuća hektara zemlje. E sad, zašto? Znači, kad se plaćao porez, isplatilo se, i obrađivalo se, a danas kad se ne plaća porez, ne obrađuje se i iseljava se. Pa to je, to je savršen znak da mi nemamo kvalitetnu, konzistentnu, agrarnu politiku, politiku prema selu. To su argumenti, to je ono što bode oči. E sada, u zakonu se spominje dakle ono što treba povezati jest mogućnost kupovine zemlje. Kada se sjetimo da moratorij na prodaju zemljišta u skladu sa zakonodavstvom i obećanju EU-u istječe 2020. godine, onda ne mogu to a ne povezati sa slučajem Agrokor. Misli li netko da je to slučajno? Netko će reći pa Lovrinoviću, ti si isto upao u zamku teorija zavjere. Prevelika je ovdje podudarnost, gospodo. Vidite kako se to vremenski poklapa. Ja mislim da je ovdje sve jasno. Ovih dana pokušavam sa ove govornice pitati, dobiti odgovore na ta pitanja, ali se Vlada oglušuje, a ja mislim da će doći dan kada će morat odgovarat na ta pitanja. Pa prema tome, što je ovdje moguće kada je riječ o zakonu o poljoprivrednom zemljištu kakav se predlaže? Moguće je da oni vlasnici u pripremi, ja ih zovem vlasnici u pripremi, nakon raspetljavanja slučaj Agrokor, oni se spremaju preuzeti koncesije na tu zemlju, oko 31 tisuću hektara, a potom … [[Govornik se ne razumije.]] pruža mogućnost da to mogu i kupiti, a ja vam naglašavam, riječ je o najplodnijem zemljištu Hrvatskoj, 31 tisuća hektara. Mi se tome moramo žestoko suprotstaviti, stranka Promijenimo Hrvatska će se sigurno suprotstaviti, pa onda nek ljudi na selu vide i procijene tko se bori za njihove interese. Stjepan Radić je rekao da je najgora stvar, najveći grijeh za jednog političara ako svoj narod dovede pred svršeni čin i da je to najveći grijeh. Ma ne bi to čak bilo ni sporno da smo mi drugačiji narod i da je drugačija klima, ali pogledajte Danci, Mađari, Slovenci, Rumunji i drugi, dobro su se zaštitili od takvih pojava, odnosno moguće prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima stvorivši razne barijere, prepreke na način da mora najprije biti rezident zemlje 5 godina ili da je na posjedu 25 godina i Danci to propisuju, itd., itd. E sad ja vas pitam oni koji su prodali naše banke, teleoperatere, osiguravajuća društva, INA-u, pa oni će prodati zemljište i vodu. Mislite da neće? Pa naš narod za takve kaže, oprostite na ovom izrazu, pa oni bi prodali ćaću svoga ako mogu zaradit, njima su nacionalni interesi zadnja rupa na svirali. E pa protiv toga, znači mi smo protiv toga, jer ovaj zakon ima tu taj kanal, moguće zlouporabe i prema tome to treba riješiti. Ali ako netko bude sad pitao i rekao, pa dobro Agrokor ima koncesiju, ne može to nitko preuzeti, po važećem zakonu, moguće je preuzimanjem ovih pikova doći do koncesije, piše tamo u iznimnim uvjetima, može, ali dakle može. A sve što je u Hrvatskoj do sad bio znak da može, nažalost to je i postojalo na našu štetu. Dakle, u ovakvoj korumpiranoj zemlji, gdje pravosuđe ne funkcionira, gdje je sada zemljište jeftine, jer su se ljudi iselili, bore se za život, a vlasti ne vode brigu o nacionalnom interesu. Tu postoje mnoge mogućnosti zlouporabe. Pa evo da se još malo vratim na zakon. Pogledajte u prijedlogu, ne znam tko je pisao, gospodo, ja mislim da je to čl.62. zašto izražavate cijene u eurima? Iz koje ste vi države došli? Vi kršite suverenitet ove zemlje, koliko ja znam, još uvijek vrijedi kuna. Možda vam se omaklo jer svi već godinama nešto uspoređuju, ali molim vas, ako ste vi već, vi možete, ja znam da će ovaj zakon proći, jer imate više ruku, ali vi sami kršite, vi niste patrijot. Što mi predlažemo? Što predlaže stranka Promijenimo Hrvatsku? Dakle nisam došao samo kritizirati, pa vidite koliko sam argumenata naveo. Mi predlažemo da se mladim obiteljima, koji su spremni ostati u Hrvatskoj, besplatno ponudi zemlja u najam ili u koncesiju, 10, 20 godina, da ih se besplatno ponudi. A ne uz nikakvu plaćanje … [[Govornik se ne razumije.]] zaštiti znači okrenuti demografske trendove, ali prije svega poljoprivredna politika mora biti takva, da kad seljak nešto proizvede, da može prodati, to je najvažnije pitanje, a ovo su sekundarna pitanja. U tom kontekstu stranka Promijenimo Hrvatsku, ima sasvim drugačiju koncepciju, koju ćemo vezano uz poljoprivrednu, mi ćemo ubrzo predstaviti javnosti od strane stručnjaka. Politika i još sljedeće što želim reći. Politika velikih posjeda u hrvatskoj poljoprivredi je propala politika gospodo. Vi ste mislili da je dovoljno imati 2, 3 firme, velika veleposjednika u Slavoniji i Baranji i da će to po načelu ekonomičnosti, obujma, ekonomike obujma riješiti problem. A vidite kako jedna velika firma zaglavi. I šta ćete sad? A za to vrijeme ljudi se iseljavaju. Nema te poljoprivrede u Hrvatskoj, nema tog posjeda koji može biti konkurentan europskoj poljoprivredi, a da ne govorim dalje, nema. Nema tržišne poljoprivrede, ne postoji. Mi moramo razvijati ekonomiku malog posjeda u Hrvatskoj, dobro subvencionirano, javno ili prikriveno, kao i u svim našim zemljama koje nam konkuriraju, to se tako radi. Opet navodim primjer Austrije, drugih zemalja, Slovenije, Mađarske. Za gospodina ministra Tolušića, ja sam vidio, osjetim u njemu jedan naboj patrijorski da želi čovjek nešto napraviti. Međutim, vidjeli ste nešto potegne i ja kad sam govorio kad sam … [[Govornik se ne razumije.]] da se 500 milijuna kuna uvozi iz Brazila mesa koje kakve kvalitete, on je pokrenuo istragu, ali pojeo vuk magare. Niste. Sad kad je trebalo ponovno kontrolirati uvoz, svakojake problematične robe poljoprivredne, čovjek je krenuo, opet nešto da napravi, i njegov šef Vlade, jednostavno ga je odmah maknuo u stranu i od toga ništa. Neću se baviti ovim pitanjima odnosa u Vladi i zaključno samo da kažem ponovno. Ovaj zakon, nažalost, o njemu puno raspravljamo, 27 put se on mijenja, on neće ništa značiti preobrazbi na selu da se okrene u pozitivnom smjeru. On jednostavno i on će dovesti do danjih demografskih narušavanja, demografske strukture u Hrvatskoj, neće povećati efikasnost i ja naprosto ne razumijem zašto se on uopće mijenja, osim ovoga što sam rekao, što je problematično, a to je liberalizacija prodaje poljoprivrednog zemljišta, obradivog zemljišta strancima.

Mislim da nije dostojna, nije primjerena u ovom Viskom domu. Imamo nekoliko replika. Kolega Lovirnoviću, eto ja razumijem vaš skepticizam prema svemu, prema svima onima koji su nam vodili državu, ministarstva u nekim smjerovima i zato jesmo tu gdje jesmo, ja to razumijem. Ja dijelim u većini stvari sa vama to mišljenje. Osvrnuti ću se na one šerife koje ste rekli, lokalne, pošto sam ja u jednom trenutku isto izigravao šerifa u jednoj takvoj lokalnoj zajednici, pa smo dijelili 500 hektara zemlje u općini Jarmina i tu je bilo nekih 30 prijavljenih na taj natječaj. Svi su bili zadovoljni i prezadovoljni do te mjere, da su mi dali većinom i svi glasove i zato sam tu. Tko može bolje razumjeti problema svoje zajednice, nego lokalna samouprave? A to su vam reći kroz ovaj dokumenat koji imam jel svojevremeno se dijelilo 30 zadnjih hektara u našoj općini i onda su upetljali u to prste ministar Jakovina i jedna tvrtka koja je igrom slučaja otkupila njegov dug nastavo u njegovoj firmi. I dakle oni koji su bili u komisiji za taj natječaj su poništili natječaj zbog toga što je donesen zakon koji je direktno pogodovao toj tvrtki, a koja je otkupila njegov dug i to na taj način da su oni u natječaj uveli cenzus bodovanja po komadu stoke.

Izvolite. Ma samo kratko, nisu svi načelnici i gradonačelnici šerifi. Kad kaže šerif onda se to podrazumijeva da su to oni koji jednostavno rade na drugi način, ako ste tako shvatili onda možda nisam bio jasan. Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću. Poštovani kolega, vi ste s ove govornice izrazili svoju skepsu vezanu uz odredbu koja kaže da ako je riječ o zemljištu za kojeg ne znamo tko je vlasnik da se može dati u zakup i na poseban račun ta sredstva od zakupa s tim što ne može biti za trajne nasade i za izgradnju objekata ne može se napraviti na tom zemljištu. Činjenica je da je ta odredba zaista ju treba malo vidjeti sa pravne strane i sve ostalo. No međutim ja se ne nekako ne bih mogla složiti s vama, vi ste tu izrazili skepsu i odmah ste unaprijed osudili takvu jednu odredbu odnosno takav jedan set odredbi na propast. Ne samo da imate različito stanje u katastru i gruntovnicu vezano uz građevinska područja nego i uz poljoprivredna zemljišta. Jednako tako imate i vlasnički situaciju da uopće se nisu evidentirali vlasnici. Meni se čini da je neusporedivo bolje da ako je riječ o zemljištu za kojeg se vidi interes da je bolje da se daje u zakup, da sredstva idu na poseban račun, da se s tim ne tereti to zemljište, da se proba ići s tim jer ako nikad nijednim propisom nećemo probati napraviti korak naprijed uvijek ćemo se vrtiti u krug. Mi smo to napravili u jednom propisu kada sam ja bila ministrica odnosno tada je ovaj Sabor donesao jedan zakon u kojem je rečeno da ako vi imate ruševinu da jedinica lokalne samouprave ako ne može utvrditi tko je vlasnik ili vlasnik ju ne želi, opasna je po život, zdravlje i sve ostalo, možete srušiti, može jedinica lokalne samouprave srušiti, dakle ući u privatno vlasništvo i čak se naplatiti od vlasnika, još uvijek je na snazi. Koliko ja imam saznanja bila su nekakav upit prema ustavnom sudu, ali ustavni sud je to ostavio na snazi. Ajdemo dati mogućnost da i ovdje u ovom zakonu bude tako. Izvolite. Poštovana kolegice TAritaš. Još jednom ponavljam, svi koji su sudjelovali u proteklih 27 godina u poljoprivrednoj polici, a 27. put se mijenja Zakon o poljoprivrednom zemljištu, pa moramo ih proglasiti neuspješnima i neprijateljima sela. Prema tome, bolje vam je da se ne vezujete uz takve.

Ali gledajte, sada ste mi dali povoda da nešto kažem oko toga. Ali time se u to nisu ključni problemi, ne nego šta se sada radi? Sada su se recimo pojavile neke stranke kao što je od gospodina Hasanbegovića i kolegice Esih kao što je gospođa Željka Markić oni sada u prvi plan stavljaju problem nacionalnih manjina, Srpske nacionalne manjine koliko tko da li on treba … presudno na formiranje Vlade, održavati stabilnost, a znate s kojim ciljem? Upravo da nas odvedu od ovih pitanja kao što je Agrokor, kao što je zdravstveni sustav, kao što je problem INA-e.

Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Izvolite. Uvaženi kolega Lovrinović. Ja sam isto ekonomist po struci i doduše na fakultetu nisam predavala, samo radila kao demonstrator poslije fakulteta sam pisala poslovne planove poljoprivrednicima i vjerujte mi baš u našem području oni ne mogu izdržati dosadašnji sustav dodjele državnog zemljišta u zakup. Kolega koji je stariji godinu dana od mene sada je zasadio 10 hektara voćnjaka i trebalo mu je dvije godine ali on je bio sretan jer je uspio u dvije godine dobiti državno zemljište u zakup. Ako nemaju drugi izvor prihoda iz turizma ili nečega drugoga to nije moguće. Drugi kolega vi ste mu predavali i jako vas hvali, on je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu, pored farme traži pašnjak, sada sa 31, 32 godine već ima sjede od toga, tako da vratimo se na ovaj sami meritum ovog zakona. Ja se slažem da sve ono što vi predviđate da se može desiti ovim zakonom da je loše, ali vjerujte mi da kada uđete u praksu, kada uđete u poslovni plan, kada gledate koliko vam treba da dobijete jedno poljoprivredno zemljište sve ovo što je bilo do sada propisano nije dobro. Izvolite. Pa poštovana kolegice možda se nismo dobro razumjeli, ja ponavljam da sam predložio da se mladim obiteljima i ljudima o kojima vi govorite, čak i ovi kojima govorite, koji hoće raditi a to je strateški interes da zadržimo ljude posebno na selu jer Hrvatska je poluprazna, u tome je problem.

Zašto? Jer to je u interesu nekom drugom, razumijete? Ja naprosto ne mogu doći sebi da se neki predmet rješava po godinu dana, pa dvije, pa po čovjek izgubi živce, volju i ode. Neprijatelji su ovih naših hrvatskih sela i ove zemlje ljudi koji tako postupaju. Zašto? Zašto? Jer mu se mora nešto dati. U tome je problem. Dakle, ja ponavljam, politika manjeg posjeda je Hrvatskoj presudna, 5, 10 hektara, 3, te ljude moramo zaštiti. Koliko je do sada, koliko su progutali veliki sustavi u poljoprivredi? Milijarde poticaja. Zamislite da se to stimuliralo prema malim farmama, malim posjednicima da ih se zaštitilo na sve moguće načine, ne bi ljudi iz Slavonije bježali. Dakle stranka Promijenimo Hrvatsku mi ne želimo žalopojke širiti ovom zemljom, mi znamo što treba učiniti. Ovdje treba i sabljom i mačem sjeći i dovesti ovu zemlju u redi.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, da li sam ja vas dobro shvatio, vi ste protiv decentralizacije te da se prenesu ovlasti na lokalnu samoupravu. Vi ste znači da i dalje to bude centralizirano putem agencije. Iz razloga da na lokalnom nivou postoje šerifi koji su povezani sa korupcijom, klijentizmom i slično. Međutim, ja ću vam reći, u svakom tom malom selu i općini upravo načelnik ili gradonačelnik pozna najbolje situaciji i pozna te ljude. I normalno da su to ljudi s kojima svaki dan razgovara, pije kavu, ide na neku feštu. I sada kada on dobije, taj susjed njegov parcelu da obrađuje zemlju ona mi znamo često to povezati da je to klijentizam i da tu su nekakva skrivena posla. Mislim da ona rečenica koju ste rekli da od nas sustav ne funkcionira i da upravo oni šerifi koje vi nazivate koji su se ogriješili o zakon i napravili ovakav potez da nemamo sustav za sankciju. Takvog načelnika treba smijeniti. I takvog načelnika treba staviti u zatvor. Ali ne skidati ovlasti da upravo oni raspolažu sa tim zemljištem. Sljedeće ono što tu piše u članku 36, lijepo piše tko i šta i kako. I mislim da upravo oni, domicilno stanovništvo koje je tamo rođeno i tamo živi da je to razlog da se potakne da tamo i ostane i da i dalje radi. I još rekli ste da možda interes imaju i neki drugi. E u tim drugima je najvjerojatnije i ta snaga da mogu spriječiti donošenje zakona da se ubrza cijeli proces. Jer taj uvozni lobi koji uvozi upravo hranu i isporučuje svim onim našim hotelijerima na moru i koči razvoj naše poljoprivrede i proizvođača svih prehrambenih artikala koji se mogu prodati, mislim da upravo ono što ste rekli i tu vas podržavam da sustav naš ne funkcionira.

I odgovor kolega Lovrinović, izvolite. Uvaženi kolega Demetlika, već ste rekli da situacija u Istri nije ista kao u Slavoniji i Baranji, u Slavoniji. Ali ovaj način kako ste opisivali da načelnik najbolje poznaje čovjeka, te ljude koji obrađuju pa onda da njima otprilike. Pazite, zamislite da ja dođem tražiti kredit od banke i bankar kaže pa ja tebe nisam komunicirao s tobom, ne znam te dovoljno, znaš ne mogu ja, ne možeš baš tako dobiti kredit. Pa u tome i jest problem, ja ne govorim za vas, ja govorim za one druge barabe koji upravo to koriste da bi svom rođi ili nekom drugom dakle pogodovali i tu je naš problem. Šta znači u Hrvatskoj, pa 27 puta se mijenjao Zakon o poljoprivrednom zemljištu, pa zar nije u tim silnim eksperimentima, bilo je decentralizacije pa se opet vraćalo. Mi nismo društvo trenutno spremni za takvu vrstu decentralizacije. Vjerujte ja bih volio da odlučujete svi, ali evo živi bili pa vidjeli, vidjeti ćemo i onako će se ovaj zakon donijeti jer je složeno da stvar ide, pa nema veze šta košta da košta, pa će onda doći neka sljedeća ekipa, 28.-ma izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za to vrijeme poljoprivredna politika katastrofa, ljudi se iseljavaju. Ali zašto? Pa važno je donijeti Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će jednom broju ljudi pogodovati a ovo drugo što poljoprivreda je na koljenima i što propada, pa to nije onako važno, neka se ljudi snađu, neka se prilagode tržištu znate, neka se prilagode tržištu. I to to su te floskule koje ovdje jedan broj zastupnika koji su već tko zna koliko godina provlači, dakle širi iluzije, obmanjuje javnost i zato već treba ljudima otvoriti oči i zaista da vide tko se bori za njihove interese. Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Lovrinović, vi ste u više navrata danas s pravom postavili pitanje koja je svrha ovoga zakona, zapravo koji je cilj što se zakonom želi postići. Sada bih parafrazirao prvog hrvatskog predsjednik pa bih rekao ovako, veliki interesi a malo zemljišta. Problem je u tome što svaki dosadašnji ministar nije bio dobar onda kad je zastupao interese velikih umjesto interese hrvatskog sela hrvatskog poljoprivrednika. To se pokazalo u više navrata, o tome je bilo danas isto riječi.

Ja se nadam da će odredba ovog zakona koja ogovori o revalorizaciji dotaknuti te ugovore, to je nedopustivo da se tako malo cijene plaćaju. I u tom smislu vidim neke odredbe ovog zakona di idu u poboljšanje. To je 27. promjena, vi ste u pravu, sad je pitanje koliko smo u tih 27 promjena uspjeli napraviti, ali nadam se da će ova promjena uspjeti barem u ovom djelu da se riješi ovo pitanje oko ovih koncesija i kolega Demetlika je u pravu, gledajte, pa većina toga zemljišta je raspoređena. Općine i gradovi su donijeli te programe, samo sad treba još kako je rekao gospodin Demetlika, trebaju samo izmjene i dopune.

Ja ću uvaženi kolega Žagar, samo ponoviti, da nije ključni problem hrvatskog sela i poljoprivrede vlasništvo odnosno površina koju obrađuje, pa problem je na onome što se obrađuje kako to prodati, kako doći do novca, a ljudi su prezaduženi, njima se puno toga obećavalo proteklih godina, ljudi su izgrađivali farme, zaduživali se uz visoke kamate. Onda su došle multinacionalne kompanije koje su preuzele mljekare i odmah srušile cijene i sve su njihove računice pale u vodu, sada ih nitko ne štiti. Što tom čovjeku znači sad priča da mu nudite dodatnih 10 hektara pašnjaka? Pa on će vas, ono pogledati mrko, dakle ovdje je stvar potpuno jasna. 27. put mijenjati zakon o zemljištu znači jedno beskoncepcijsko stanje u poljoprivredi, to je parcijalni pristup, ajmo riješiti malo ovo. Ja ne kažem da je ovdje sve loše u ovom zakonu, ima određenih promjena ali ključni smisao zakona je, on će promašit, on neće učiniti našu poljoprivredu efikasnijom, neće vratit ljude na selo, kažnjavanjem će ih još više istjerivati a posebno je poguban kad pogledamo koliko se poticaja dalo selu, onda to vidite. Vi ste danas ako se ne varam, u svom izlaganju rekli da i vama je neprihvatljiva odredba moratorija do 2020. godine pa da stranci mogu kupovati zemlju. Ja se potpuno slažem i naša stranka je također, mislim da ste to prepoznali u mom govoru, da tražimo od Ministarstva poljoprivrede da da kvalitetnu podlogu, da može ovaj Sabor donijeti odluku da i nakon toga uvedemo zaštitne klauzule, mjere, razne brane, da i mi zaštitimo svoju najplodniju zemlju a ne da do nje dođe sutra netko drugi i ono za što smo se borili, u ratu, za zemlju da izgubimo sad u miru za sitne pare. Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike.